narodni poslanici, nastavljamo rad Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini. Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuju 93 narodna poslanika. Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema

da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 89 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine. Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici Gordana Čomić. Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam, pored predstavnika predlagača Nikole Selakovića, ministra pravde i državne uprave, pozvao da sednici prisustvuju i: dr Danilo Nikolić i Neđo Jovanović, državni sekretari u Ministarstvu pravde i državne uprave; Ljiljana Blagojević, pomoćnik ministra pravde i državne uprave; Jovan Ćosić, šef Odseka u Ministarstvu pravde i državne uprave i Zlatko Petrović, viši savetnik u Ministarstvu pravde i državne uprave. 1, 2, 3. i 4. dnevnog reda. Saglasno odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz dnevnog reda pod tač. 1, 2, 3. i 4. a pre otvaranja zajedničkog načelnog pretresa, podsećam vas da shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine ukupno vreme rasprave u načelu za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe. Vreme vam je raspodeljeno u prilogu.

Saglasno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički načelni pretres o: Predlogu zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu. Da li predstavnik predlagača Nikola Selaković, ministar pravde i državne uprave želi reč? Izvolite gospodine ministre. Uvaženi gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, na početku današnje rasprave u načelu dozvolite mi da dam nekoliko uvodnih napomena u vezi sa Predlogom zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama i Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu. Pre svega podsetiću da je Narodna skupština nedavno usvojila novu Nacionalnu strategiju reforme pravosuđa za period od 2013. godine do 2018. godine, a da je Vlada ubrzo posle toga usvojila i Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije. Predlozi zakona o kojima ćemo od danas raspravljati u Narodnoj skupštini predstavljaju samo prvi korak u ostvarivanju ciljeva koji su zacrtani novom Nacionalnom strategijom, a pre svega poboljšanju rada i efikasnosti pravosuđa, boljeg pristupa sudu, povećanju poverenja građana u rad pravosudnih organa. Navedena četiri predloga zakona su pripremljena nakon detaljne analize postojećeg stanja u pravosuđu Republike Srbije posle čega su formirane radne grupe koje su činili predstavnici svih stepena sudova i javnih tužilaštava, kao i predstavnici pravnih fakulteta, advokature, udruženja sudija i javnih tužilaca, a takođe i sastancima radnih grupa prisustvovali su i predstavnici međunarodnih organizacija. O radnim tekstovima Predloga zakona sprovedena je sveobuhvatna javna rasprava u kojoj su sve zainteresovane strane mogle da se izjasne o predloženim rešenjima. Podsećam vas da je organizovano javno slušanje u Narodnoj skupštini. Napomenuću takođe da su se predloženi zakoni već nalazili u skupštinskoj proceduri u gotovo identičnom tekstu još u aprilu 2013. godine, ali da su povučeni zbog određenih manjih izmena koje su izvršene radi poboljšanja tekstova Predloga zakona. Nakon izvršenih konsultacija kako sa stručnom javnošću tako i sa predstavnicima Evropske komisije, predlozi zakona dostavljeni su na razmatranje i usvajanje Narodnoj skupštini Republike Srbije. Takođe ću napomenuti i da sva ova četiri predloga zakona predstavljaju u stvari jednu celinu imajući u vidu da su rešenja iz svakog pojedinačnog zakona u međusobnoj vezi sa rešenjima koja su predložena u drugim zakonima. Prvo ću predstaviti Predlog zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava. Razlog za donošenje novog zakona, a ne izmenu postojećeg je taj što je u odnosu na važeći zakon primećeno da postoji veći broj nedostataka koji se odnose na teritorijalnu organizaciju sudova i javnih tužilaštava. Najveći nedostatak važećeg zakona ogleda se u činjenici da u Republici Srbiji postoji samo 34 osnovna suda, u okviru njih veliki broj sudskih jedinica. S obzirom da osnovni sudovi kako im samo ime kaže predstavljaju osnov sudskog sistema u Republici Srbiji i da se najveći broj građana pojavljuje kao stranka u postupku pred tim sudovima, postojeća teritorijalna organizacija osnovnih sudova nije omogućavala akt građanima efikasan pristup sudu, pa je zbog toga bilo neophodno da se postojeće rešenje temeljno izmeni. Analiza rada sudova pokazala je da je neophodno da se poveća broj osnovnih sudova na ukupno 66, kao da se i istovremeno smanji broj sudskih jedinica budući da su se one pokazale kao neracionalno rešenje. Pored toga, u cilju efikasnijeg rada javnog tužilaštva koje se pre svega odnosi na gonjenje učinilaca krivičnih dela, a imajući u vidu i činjenicu da je otpočela primena novog Zakonika o krivičnom postupku prema kojem javno tužilaštvo ima mnogo aktivniju ulogu u postupku, povećan je broj osnovnih, javnih tužilaštava na 58 u ovom predlogu zakona. Kada su u pitanju prekršajni sudovi, postojeća teritorijalna organizacija tih sudova nije menjana. Imajući u vidu postojeća zakonska rešenja, mišljenja smo da su još uvek 44 prekršajna suda primerena našim potrebama za efikasno vođenje prekršajnog postupka, mada je radna grupa dala i predlog izmene mreže prekršajnih sudova. Kao što sam već istakao, najvažnija novina koju predviđa Predlog zakona odnosi se na uređivanje sedišta i područja nadležnosti osnovnih sudova. Predložena mreža od 66 osnovnih sudova zasniva se na analizi rada osnovnih sudova, prosečnim godišnjim prilivom predmeta, kriterijumu geografske udaljenosti, razvijenosti putne mreže, broju stanovnika, nekada i tradiciji, kao i realnim potrebama građana za sudskom zaštitom. Istovremeno, izvršeno je smanjenje broja sudskih jedinica, budući da one nisu opravdale razloge zbog čega su obrazovane, a to je, pre svega, pristup građana sudu, dok su sa druge strane prouzrokovale velike troškove u funkcionisanju osnovnih sudova. Imajući u vidu da je ustanovljena pravosudna profesija, da je u toku ustanovljenje pravosudne profesije i javnog beležnika, koje bi trebalo da preuzmu nadležnosti delimično i osnovnih sudova, pre svega u vanparničnom postupku, a koje bi trebalo da otpočne sa radom 1. oktobra 2014. godine, prelaznim rešenjem Predloga zakona predviđeno je da se u mestima u kojima po važećem zakonu postoje još uvek sudske jedinice, a čije se ukidanje predlaže, obrazuju prijemne sudske kancelarije koje će obavljati poslove prijema pismena, overavanje isprava i potpisa, a u cilju da se građanima omogući lakši pristup sudu u ovom prelaznom periodu. Ne bih se duže zadržavao na statističkim podacima koji govore u prilog predloženoj mreži osnovnih sudova, budući da je uz Predlog zakona dostavljena i detaljna analiza efekata zakona koja sadrži te podatke. Samo ću kao ilustraciju neracionalnosti postojeće mreže osnovnih sudova navesti primer Drugog osnovnog suda u Beogradu, koji pokriva teritoriju tzv. beogradskih prigradskih opština, koja je prilično razuđena i sa velikim brojem stanovnika, što je rezultiralo da taj sud ima najveću opterećenost u pogledu priliva novih predmeta, i to novih predmeta po sudiji, koji je više od dva puta veći od suda koji je imao najmanje opterećenje. Umesto tog suda, Predlogom zakona predviđeno je osnivanje tri osnovna suda, i to u Lazarevcu, Obrenovcu i Mladenovcu, koji će jedini imati sudsku jedinicu u Sopotu. Kada su u pitanju viši sudovi, zadržano je postojeće rešenje o njihovom broju. A što se tiče teritorije koju pokrivaju, ona je usklađena sa rešenjima iz Predloga zakona kojima je uređena organizacija nadležnosti osnovnih sudova i viših sudova u Republici Srbiji. Predlogom zakona nije menjana teritorijalna organizacija privrednih sudova, kao ni broj odeljenja Prekršajnog, Apelacionog i Upravnog suda. U odnosu na postojeći Zakon, izvršene su značajne izmene u vezi sa područjima nadležnosti apelacionih sudova, čime se ispravljaju neracionalna rešenja koja sadrži važeći zakon. Prema važećem Zakonu, Apelacioni sud u Beogradu nadležan je, između ostalog, i za područja viših sudova u Zaječaru i Negotinu. Ovakvo rešenje svakako nije racionalno, jer su ovi gradovi mnogo bliži Nišu nego Beogradu, pa je zbog toga Predlogom zakona predviđeno da za područje tih sudova bude nadležan Apelacioni sud u Nišu. Budući da je Negotin udaljen od Beograda 238 km, a od Niša 152 km, dok je Zaječar od Beograda udaljen 246 km a od Niša svega 95 km, iz istih razloga predviđena je i teritorijalna nadležnost Apelacionog suda u Beogradu i za područje Višeg suda u Pančevu. Kada je u pitanju teritorijalna organizacija javnih tužilaštava, rešenja iz Predloga zakona uglavnom prate teritorijalnu organizaciju sudova. Kao što je rečeno, povećan je broj osnovnih javnih tužilaštava sa postojećih 34 na novih 58. Broj osnovnih tužilaštava je manji u odnosu na broj osnovnih sudova, iz razloga racionalnosti. Stoga je Predlogom zakona predviđeno da osam javnih tužilaštava pokrivaju područje dva osnovna suda, i to – Osnovno javno tužilaštvo u Vranju, i za područje Osnovnog suda u Bujanovcu, Osnovno javno tužilaštvo u Zaječaru i za područje Osnovnog suda u Knjaževcu, Osnovno javno tužilaštvo u Negotinu i za područje Osnovnog suda u Majdanpeku, Osnovno javno tužilaštvo u Novom Pazaru i za područje Osnovnog suda u Sjenici, Osnovno javno tužilaštvo u Pirotu i za područje Osnovnog suda u Dimitrovgradu, Osnovno javno tužilaštvo u Prijepolju i za područje Osnovnog suda u Priboju, Osnovno javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici i za područje Osnovnog suda u Šidu i Osnovno javno tužilaštvo u Čačku i za područje Osnovnog suda u Ivanjici. Posebno ističem odredbu člana 12. Predloga zakona kojom je predviđeno da će se posebnim zakonom urediti sedišta i područja sudova i javnih tužilaštava koji su nadležni za teritoriju AP Kosovo i Metohija. Ovakvo rešenje u skladu je sa svim merama koje je do sada Vlada preduzela, s jedne strane, a s druge strane, štiti teritorijalni integritet i suverenitet Republike Srbije u slučaju da se ne sprovedu odredbe zaključenih sporazuma koje se odnose na organizaciju pravosudnih organa na teritoriji AP Kosovo i Metohija. Prelaznim odredbama Predloga zakona određen je nastavak rada postojećih sudova i javnih tužilaštava do početka primene zakona, način preuzimanja predmeta, kao i premeštaj sudija i zamenika javnih tužilaca, odnosno postavljanje na funkciju vršilaca predsednika sudova i javnih tužilaca u novoosnovanim sudovima i javnim tužilaštvima. Početak primene zakona predviđen je za 1. januar 2014. godine, kako bi se do tog datuma izvršile neophodne tehničke i organizacione pripreme za njegovu primenu. Dozvolite mi da dam nekoliko uvodnih napomena o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova. Predložena rešenja treba posmatrati u vezi sa rešenjima iz Predloga zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava. Najznačajnije izmene u Zakonu o uređenju sudova odnose se na promenu nadležnosti osnovnih i viših sudova. Druga značajna novina koju sadrži Predlog zakona je propisivanje posebnog postupka za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, o kojem će se odlučivati u okviru sudskog sistema, a ne kao što je važećim zakonima propisano, da je jedino pravno sredstvo koje stranka ima zbog povrede toga prava podnošenje ustavne žalbe za suđenje u razumnom roku. Napominjem da je na tekst radne verzije zakona, kao i ostalih zakona koji su sada na dnevnom redu, pribavljena ekspertiza Venecijanske komisije Saveta Evrope i da su primedbe iz ekspertize ugrađene u predložene tekstove. Kao što sam napomenuo, posebnu novinu predstavlja propisivanje postupka za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku. Odredbama predloga zakona, data je mogućnost stranci koja smatra da joj je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku, da se obrati višem sudu, sa zahtevom zaštite prava na suđenje u razumnom roku. Odlučujući o zahtevu stranke, neposredno viši sud, ukoliko smatra da je zahtev opravdan, može odrediti nižem sudu rok u kome je dužan da okonča postupak, a takođe može stranci odrediti privremenu naknadu za povredu prava na suđenje u razumnom roku, koja se isplaćuje iz budžeta. Protiv negativne odluke, neposredno višeg suda, po zahtevu stranke, može se izjaviti žalba Vrhovnom kasacionom sudu. Na ovaj način se pojačava zaštita prava na suđenje u razumnom roku, unutar sudskog sistemau Republici Srbiji, što će sa jedne strane povećati disciplinu u radu sudova, a sa druge strane, svakako smanjiti broj podnetih ustavnih žalbi, Ustavnom sudu, kao i predstavke Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu. Novinu u Predlogu zakona predstavlja i rešenje da se u sudskoj jedinici obavljaju suđenja za celu teritoriju suda u određenim sudskim postupcima, odnosno materiji u skladu sa godišnjim rasporedom postola u sudu. Ovakvo rešenje će zajedno sa rešenjima iz Predloga zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava doprineti efikasnijem radu sudova i smanjenju sudskih troškova, kao i troškova učesnika u postupku. Kada je u pitanju nadležnost sudova, Predlogom zakona proširuje se prvostepena nadležnost višeg suda i to za sva krivična dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, kao i za najteže oblike novouvedenih krivičnih dela korupcije. Pored toga, proširuje se nadležnost višeg suda i za suđenje u drugom stepenu tako što se utvrđuje nadležnost višeg suda da odlučuje o žalbama na odluke osnovnih sudova o svim merama za obezbeđenje prisustva okrivljenog, kao i za krivična dela za koja je zaprećena kazna do pet godina zatvora. Na ovaj način izvršiće se drugačija raspodela stvarne nadležnosti između osnovnih i viših sudova, čime će se postići rasterećenje osnovnih sudova. Imajući u vidu da se najveći broj sudskih postupaka završava pred apelacionim sudovima, a budući da u Republici Srbiji postoje četiri apelaciona suda, u praksi se pojavio problem neujednačenosti sudskih odluka kada se postupa u sličnim ili istim pravnim situacijama. Obzirom da u velikom broju postupaka nije predviđena mogućnost ulaganja vanrednog pravnog leka o kome bi odlučivao Vrhovni kasacioni sud, a koji bi kroz odlučivanje o tim pravnim lekovima ujednačio sudsku praksu, neophodno je da se uspostavi mehanizam kojim bi se ovaj problem prevazišao. Zato je predlogom zakona predviđeno da apelacioni sudovi održavaju zajedničke sednice i obaveštavaju Vrhovni kasacioni sud o spornim pitanjima od značaja za funkcionisanje sudova u Republici Srbiji i ujednačavanje sudske prakse. Navedena dopuna je od izuzetnog značaja za jednako postupanje sudova u istim pravnim stvarima u Republici Srbiji, što je veoma važno za jednakost svih građana pred zakonom, a što će doprineti i smanjenju broja ustavnih žalbi, odnosno predstavki pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu. Jedna od najvažnijih preporuka EU koja je data u procesu pridruživanja, bila je i specijalizacija sudova za suđenje u sporovima za zaštitu autorskih i srodnih prava. U vezi sa tim, predlogom zakona predviđena je isključiva nadležnost privrednih sudova za suđenje u tim sporovima, bez obzira na to da li se kao stranke pojavljuju privredni subjekti ili fizička lica. Pored toga, budući da je Predlogom zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava predviđena nadležnost privrednog suda u Beogradu za postupanje u prvom stepenu u sporovima za zaštitu autorskih i srodnih prava, omogućena je kako specijalizacija, tako i koncentracija nadležnosti, čime se ispunjava preporuka EU. Predlogom zakona menja se naziv Višeg prekršajnog suda u Prekršajni apelacioni sud, a imajući u vidu da taj sud ima isključivo drugostepenu nadležnost pa se njegov naziv usklađuje sa nazivima drugih sudova koji imaju isključivu drugostepenu nadležnost, poput apelacionih sudova i Privrednog apelacionog suda. Brisana je nadležnost Vrhovnog kasacionog suda da utvrđuje načelne pravne stavove radi jedinstvene sudske primene prava, imajući u vidu da Ustav Republike Srbije ne poznaje načelne pravne stavove Vrhovnog kasacionog suda kao izvor prava na osnovu kojeg se donose sudske odluke, umesto toga propisano je da Vrhovni kasacioni sud obezbeđuje jedinstvenu sudsku primenu prava i jednakost stranaka u sudskom postupku. Predlogom zakona, predviđa se mogućnost da se u višim sudovima i drugim sudovima koje odredi VSS, u okviru poslova sudske uprave obrazuju posebne službe za pomoć i podršku svedocima i oštećenima, koje prema važećim propisima postoje samo u postupcima za ratne zločine. Predloženim rešenjima se ide u korak sa tendencijom u modernim zakonodavstvima evropskih država u kojima postoje posebne službe za podršku i pomoć svedocima i oštećenima u vezi sa suđenjem u krivičnim stvarima u kojima se mogu pojaviti, naročito za krivična dela organizovanog kriminala i krivična dela sa elementima nasilja. U cilju efikasnijeg rada suda i rasterećenja predsednika suda, predviđa se da svi sudovi republičkog ranga, kao i sudovi koji imaju više od 30 sudija, obavezno imaju upravitelja, a ne kao do sada menadžera suda koji obavlja materijalno finansijske i organizaciono tehničke poslove u sudu. Predlogom zakona se utvrđuje pravo sudijama da mogu da izvrše uvid u svoj lični list, kao i da podnesu prigovor na njegovu sadržinu, čime se vrši usklađivanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. U cilju jačanja samostalnosti sudske vlasti, a u skladu sa nacionalnom strategijom reforme pravosuđa i preporukama Venecijanske komisije i Evropske komisije, predlogom zakona se određuje rok za prelazak nadležnosti sa Ministarstva pravde i Državne uprave na VSS i to u pogledu utvrđivanja merila za određivanje broja sudskog osoblja, obavljanja poslova Pravosudne uprave, kao i donošenja i vršenja nadzora nad primenom sudskog Poslovnika. Takođe, određen je i rok za prestanak nadležnosti Ministarstva pravde i Državne uprave u vezi sa davanjem mišljenja na akt VSS kojim se predlaže obim i struktura budžetskih sredstava za tekuće rashode pravosudnih organa, kao i za vršenje nadzora nad trošenjem budžetskih sredstava opredeljenih za rad sudova. Predlaže se preuzimanje navedenih nadležnosti od strane VSS od 1. juna 2016. godine, kako bi se u međuvremenu stvorili neophodni kadrovski i tehnički uslovi za preuzimanje ovih nadležnosti. Imajući u vidu da se predlogom zakona menjaju određene nadležnosti, pre svega osnovnih i viših sudova, predviđeno je da zakon počne da se primenjuje 1. januara 2014. godine, istovremeno, sa početkom primene zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava. Na kratko bih ukazao na najznačajnija rešenja Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama do kojih je došlo zbog potrebe da se pojedine odredbe zakona, a posebno odredbe koje su vezane za nezavisnost sudije, za premeštaj i upućivanje sudije u drugi sud, javnost u izboru sudija i predsednika sudova, kao i odredbe o disciplinskoj odgovornosti, preciziraju i dopune. Predlogom zakona precizirane su odredbe kojima se uređuje institut premeštaja sudije, imajući u vidu ustavne odredbe kojima se garantuje nepremestivost sudije, predlogom zakona se precizira pojam promene pretežnog dela nadležnosti suda, kao razloga za premeštaj sudije u drugi sud, bez sopstvene saglasnosti. Takođe, propisano je da sudija u tom slučaju može biti premešten samo u sud istog stepena koji preuzima nadležnost ukinutog suda, što znači da ne može biti premešten sudija iz Subotice u, recimo, Osnovni sud u Leskovcu, Vranju ili Pirotu, već isključivo na području Osnovnog suda u Subotici. Imajući u vidu značaj prava na prirodnog sudiju, predlogom zakona se na precizniji način uređuju odstupanja od redosleda prijema predmeta, kao i slučajevi kada sudiji predmet može biti oduzet i dodeljen u rad drugom sudiji. Navedenim preciziranjem se omogućuje, pored zaštite prava na prirodnog sudiju i obezbeđenje prava na suđenje u razumnom roku,u slučaju da je sudija duže vreme odsutan ili ako postoje drugi razlozi zbog čega se po predmetu ne postupa. Predloženim zakonom menjaju se odredbe Zakona o sudijama koji uređuju vrednovanje rada sudija i predsednika sudova. Predlaže se da rad sudija i predsednika sudova vrednuju komisije VSS. Komisije će imati po tri člana, pri čemu će sudije višeg stepena vrednovati rad sudije nižeg stepena, imajući u vidu njihovo duže radno iskustvo na sudijskoj funkciji, kao i mogućnost uvida u rad sudija sudova nižeg stepena. Protiv ocene sudija ima pravo prigovora, o kojem odlučuje posebna komisija VSS sastavljena isključivo od sudija Vrhovnog kasacionog suda. Protiv odluka o prigovoru obezbeđena je pravna zaštita koja se može ostvariti u upravnom sporu pred upravnim sudom. Predlogom zakona predviđa se obaveznost obavljanja razgovora sa kandidatima koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, a ne samo mogućnost kao što je to do sada predviđeno. Pored toga, radi usaglašavanja zakona sa zakonom po Pravosudnoj akademiji, predviđeno je da je Visoki savet sudstva dužan da prilikom predlaganja kandidata za izbor sudija predloži kandidata koji je završio početnu obuku u Pravosudnoj akademiji. Ovakvo rešenje predviđa se za izbor sudija prekršajnog ili osnovnog suda, odnosno sudova najnižeg stepena. U vezi sa odredbama Zakona o sudijama, koje se odnose na predsednika suda, kao nov uslov predviđa se da za predsednika suda može biti izabran samo sudija koji se nalazi na stalnoj sudijskoj funkciji kako bi se izbegla mogućnost da za predsednika suda bude izabran sudija koji je prvi put izabran na sudijsku funkciju. Pored toga, predloženo je da Visoki savet sudstva za predsednika suda, umesto više kandidata, predlaže jednog kandidata. Ovakvo rešenje je primerenije u odnosu na važeće zakonsko rešenje, imajući u vidu da je u postupku pred Visokom savetu sudstva predviđen detaljan postupak koji omogućava Visokom savetu sudstva da predloži najboljeg kandidata za izbor za mesto predsednika suda. Predviđa da se mandat predsednika suda traje pet godina umesto četiri godine, što je istovetno rešenje koje Ustav propisuje za predsednika Vrhovnog kasacionog suda. U skladu sa ustavnom odredbom, kao i za predsednika Vrhovnog kasacionog suda, predviđeno je da isto lice može biti jednom izabrano za predsednika suda. Predlogom zakona skraćeno je vreme za koje se postavlja vršilac funkcije predsednika suda sa jedne godine na šest meseci, a imajući u vidu da je reč o vanrednoj situaciji, pa je neophodno da se u najkraćem roku izabere predsednik suda. Kada je reč o izboru predsednika Vrhovnog kasacionog suda, dopunjuje se Zakon o sudijama u cilju obezbeđenja uvida javnosti u pogledu podataka o kvalitetu kandidata, tako što se predviđa da se podaci o kandidatima objavljuju na internet stranici Visokog saveta sudstva. Predviđa da su kandidati dužni da dostave odgovarajući program o unapređenju rada sudskog sistema u Republici Srbiji. Predlogom zakona izričito je propisana zabrana za sudije porotnike da budu članovi političkih stranaka, odnosno da učestvuju u političkim aktivnostima, što je značajno za nepristrasno odlučivanje u sudskim postupcima. Na taj način sudije porotnici su izjednačeni sa profesionalnim sudijama, kada je u pitanju zabrana političkog delovanja. Značajnu novinu predstavljaju izmene odredaba vezane za disciplinski postupak. Naime, predviđeno je da se pojedine disciplinske kazne mogu izreći svaka posebno, ali i kumulativno, čime se omogućava da se u svakom konkretnom slučaju može izreći adekvatnija disciplinska sankcija. Takođe, promenjena je dužina roka zastarelosti za vođenje disciplinskog postupka sa jedne na dve godine od dana učinjenog disciplinskog prekršaja, imajući u vidu da se mogu pojaviti i složeniji disciplinski prekršaji zbog kojih disciplinski postupak može da traje duže. Istovremeno, predviđa se dodatna pravna zaštita u disciplinskom postupku protiv sudija, tako što sudija može podneti tužbu u upravnom sporu protiv drugostepene disciplinske odluke. Upoznaću vas sa rešenjima iz Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu. U toku primene Zakona o javnom tužilaštvu pokazalo se da pojedine odredbe, a posebno odredbe koje su vezane za organizaciju rada javnog tužilaštva, hijerarhijski odnos između nosilaca javnog tužilačke funkcije, pravila o izboru zamenika javnog tužioca, postupak za izbor javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, vrednovanje rada javnog tužioca i zamenika javnog tužioca, kao i odredbe o disciplinskoj odgovornosti treba precizirati i dopuniti. Predlogom zakona predviđa se mogućnost da osnovno javno tužilaštvo može biti osnovano i za područje više osnovnih sudova, što je u skladu sa Predlogom zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštva, kojim je predviđeno da se osam javnih tužilaštva osniva za područje dva osnovna suda. Pored toga, predviđa se mogućnost da i druga javna tužilaštva, a ne samo javna tužilaštva posebne nadležnosti, mogu imati odeljenja van svoga sedišta. Na taj način se omogućuje da se, ako nema potrebnih uslova za osnivanje javnog tužilaštva, takvo javno tužilaštvo i ne osniva, već da se obrazuje odeljenje već postojećeg javnog tužilaštva. Izmenjene su odredbe Zakona o javnom tužilaštvu kojima se uređuje izdavanje obaveznih uputstava neposredno višeg javnog tužioca nižem javnom tužiocu. Na taj način, što se kada je neophodno radi preuzimanja radnji, koje ne trpe odlaganje, predviđa izuzetak u odnosu na pravilo da obavezno uputstvo mora biti u pismenom obliku. Pri tome, neposredno viši javni tužilac obavezan je da to uputstvo u roku od tri dana dostavi u pismenom obliku. Ovim izuzetkom, na čiju potrebu propisivanja je ukazala praksa, omogućuje se efikasniji rad tužilaštva, pri čemu obaveza izdavanja uputstva u pisanom obliku, kao osnovno pravilo, nije narušeno. Identično rešenje odnosi se na izdavanje obaveznog uputstva javnog tužioca svome zameniku. Predlogom zakona predviđa se da republički javni tužilac ima obavezu podnošenja redovnog godišnjeg izveštaja o radu javnih tužilaštava u Republici Srbiji Narodnoj skupštini. Na taj način omogućuje se da organ koji bira i odlučuje o prestanku funkcije republičkog javnog tužioca, putem redovnih godišnjih izveštaja, ima uvid u rad javnih tužilaštava u Republici Srbiji. Imajući u vidu rešenja iz Predloga zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, izvršeno je neophodno preciziranje pojma ukidanja javnog tužilaštva. Predviđeno je da se smatra da je javno tužilaštvo ukinuto u slučaju kada je područje na kome vrši nadležnost podeljeno na dva ili više javnih tužilaštava. U ovom predlogu zakona izvršeno je usaglašavanje sa Zakonom o Pravosudnoj akademiji, tako što je predviđeno da je Državno veće tužilaca dužno da prilikom predlaganja kandidata za izbor zamenika javnog tužioca predloži kandidata koji je završio obuku na Akademiji, a što se odnosi samo za izbor zamenika osnovnog javnog tužioca. Predlogom zakona predviđa se obaveznost obavljanja razgovora sa kandidatima koji se biraju na javno tužilačku funkciju. Na taj način se omogućava da prijavljeni kandidat u razgovoru sa članovima Državnog veća tužilaca iznese dodatna pojašnjenja i pruži dodatne informacije koje su od značaja za izbor kandidata. Time se obezbeđuje veća transparentnost u postupku izbora kandidata. U cilju veće javnosti u postupku izbora kandidata na javno tužilačku funkciju, predviđeno je da Državno veće tužilaca prilikom predlaganja i izbora kandidata ima obavezu da sastavi rang listu na osnovu unapred propisanih merila i kriterijuma i koja mora biti javno objavljena na internet stranici Državnog veća tužilaca. Kao i u Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, izvršena je izmena u pogledu dužine roka zastarelosti za vođenje disciplinskog postupka sa jedne na dve godine od dana učinjenog disciplinskog prekršaja, a imajući u vidu da se mogu pojaviti i složeniji disciplinski prekršaji zbog kojih disciplinski postupak može duže da traje. Predviđena je i mogućnost vođenja upravnog spora protiv drugostepene disciplinske odluke. Ovo bi u najkraćim crtama bile najznačajnije novine iz ovih predloga zakona. Dozvolite mi da vam se na kraju ovog početnog izlaganja zahvalim na pažnji i izrazim nadu da će, posle rasprave u načelu i u pojedinostima, predloženi zakoni biti usvojeni, čime će se stvoriti uslovi za ostvarivanje ciljeva predviđenih u Nacionalnoj strategiji reforme pravosuđa i istovremeno doprineti većoj pravnoj sigurnosti i efikasnijoj zaštiti prava građana i privrednih subjekata u Republici Srbiji. Da li izvestioci nadležnih odbora žele reč? (Ne.) Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? Reč ima narodni poslanik Laslo Varga. Gospodine potpredsedniče, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama se nalazi jedna temeljna reforma reforme pravosuđa. Šteta koja je načinjena, reforma iz 2008, 2009. godine se ovom reformom reforme ne može ispraviti. Ovo sve može za neko buduće vreme da postane značajno bolje rešenje od sada važećeg. Za našu poslaničku grupu ovaj paket pravosudnih zakona u načelu je prihvatljiv. Godine 2008, vredi se toga prisetiti, smo iz vladajuće koalicije, tadašnje vladajuće koalicije, mi bili jedina stranka koja se protivila tada usvojenim rešenjima i to na način da nismo bili spremni čak ni kvorum tada da damo za usvajanje ovih zakona. Nažalost, oni su usvojeni, primenjivani i sada se nalazimo u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo. Pred nama je jedan po mnogim karakteristikama novi koncept reforme pravosuđa, odnosno pravosudne mreže. Ministar je govorio o ciframa. Dakle, od dosadašnja 34 osnovna suda reosnivanjem će nastati 66 osnovnih sudova. Od postojeće 102 sudske jedinice ostaće 23. To je u ovom trenutku predlog zakona. Područja sa značajnom manjinskom populacijom, dakle, opštine u kojima manjine čine apsolutno relativnu većinu, su u svakom slučaju dobitnici ove koncepcije. Pre 2008. godine je postojalo 14 opštinskih sudova u opštinama sa značajnom manjinskom populacijom, a ostala su samo dva osnovna suda u tim opštinama. Sada se broj ovih osnovnih sudova povećava na sedam. Želim da se zahvalim ministarstvu i ministru zbog činjenice da je ministarstvo uvažilo našu inicijativu da u Bečeju i Senti budu ponovo osnovani osnovni sudovi. Sve u svemu, ovaj koncept je u mnogim crtama bolji od važećeg, ali ima naravno i neke mane. Ukoliko čovek analizira broj ukinutih sudskih jedinca i broj opština koje će ostati bez ikakvih pravosudnih institucija, onda možete da zaključite da će takvih opština biti blizu 50, što ni u kom slučaju nije dobro. S druge strane, sada ću preći na način izrade zakona i izneti neke kritike. Dakle, radna grupa je pre početka rada utvrdila neke ključne principe, osnovne i dopunske kriterijume. Međutim, i o tome ću govoriti kod naših zamerki, naših amandmana, mislimo da nisu svi principi i nisu svi kriterijumi dosledno, odnosno konsekventno u svim slučajevima primenjeni. Za nas nije uopšte sporan princip prema kojem mreža sudova nije uslovljena administrativnom podelom. O tome će sigurno biti reči. Unapred želim da kažem da to po našem dubokom ubeđenju ne predstavlja nikakvu opasnost za ostvarivanje manjinskih prava, bez obzira što će se neke ili neka vojvođanska opština, prema Predlogu zakona, gravitirati prema nekoj opštini ili gradu, koja nije vojvođanska. To još jednom kažem za nas uopšte nije sporno pitanje. To je pitanje za Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma. Tu bih isto iskoristio mogućnost da vam se zahvalim što ste ispunili obećanje i u Akcioni plan za sprovođenje reforme pravosuđa ste uvrstili obavezu izrade novog Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma. Jedini dodatni apel se odnosi na sastav radne grupe koja će raditi na tom zakonu. Naša molba bi bila da budu uključeni predstavnici manjina u te radne grupe. Mislim da je to u potpunosti logično. Što se tiče principa i kriterijuma, sušta naša zamerka se odnosi na jedan nedostatak iz obrazloženja Predloga zakona. Taj nedostatak se ogleda u tome da je ključni kriterijum priliv predmeta, zaostatak, odnosno tendencija. Taj kriterijum se ne vidi iz obrazloženja Predloga zakona. Za narodne poslanike mislim da bi bilo izuzetno dragoceno ukoliko bi obrazloženje Predloga zakona sadržalo jedan numerički prikaz tih kretanja, priliva predmeta, zaostataka, odnosno tendencija i to u odnosu na sve sudove, sve sudske jedinice, jer bismo u tom slučaju bili u situaciji da zaista na jedan merodavan način ocenjujemo potpuno ili nepotpunu korektnost u primeni kriterijuma koje je ministarstvo samo sebi postavilo. Ono što bi možda mogao da bude još jedan kriterijum koji nije primenjivan jeste neko sadašnje stanje objekata, infrastrukture, postojećih, odnosno nepostojećih uslova za rad sudova i sudskih jedinica. Taj kriterijum se ne nalazi među kriterijumima, a mislim da je trebalo da se nađe. Ono što je za nas mnogo bitnije u odnosu na sve ovo jeste sadržaj naših amandmana. Mislimo da je najslabiji deo Predloga zakona i najmanje argumentovan deo Predloga zakona o novoj mreži sudova područje severnog Potisja, dakle, opština koje se nalaze pored reke Tise i to na severu Vojvodine. Radi se o Senti, Kanjiži, Adi, sa bačvanske strane Novom Kneževcu i Čoki sa druge strane reke Tise. Mi smo podneli nekoliko amandmana. Jednim našim amandmanom predlažemo reosnivanje suda u Kanjiži. U ovom trenutku, prema Predlogu zakona će postojati sud u Senti za opštine Senta, Ada i Kanjiža, ali bez sudskih jedinica u Adi i Kanjiži. Kanjiža ima 25.000 stanovnika. Nalazi se na otprilike pola sata, 23-24 kilometara od Sente. Prema Predlogu zakona ima nekoliko, ali najmanje dva nova osnovna suda, koja će se nalaziti u gradovima, odnosno opštinama koje su manje od Kanjiže. Reč je o Raškoj i Dimitrovgradu. Obe te opštine su značajno manje, jedna nešto manja, druga značajno manja od Kanjiže. Oba ta osnovna suda, i u Raškoj i u Kanjiži, su pre reforme pravosuđa imala manje sudija od sedam. S druge strane, i Raška i Dimitrovgrad se nalaze na otprilike pola sata, 20 minuta od drugih osnovnih sudova koji će se osnovati ili koji će i dalje postojati. Raška se nalazi na 20 kilometara od Novog Pazara, od jednog značajno većeg grada, a Pirot na pola sata od Dimitrovgrada. Sve ovo što sam rekao nisam rekao u nameri da osporim pravo ljudi iz Dimitrovgrada ili Raške na postojanje osnovnog suda. Sve ovo sam rekao u nameri kako bih potkrepio osnovanost postojanja osnovnog suda u Kanjiži. To je bila suština mojih argumenata. Ukoliko se ovaj naš argument ne uvaži, onda bi bio red da se razmisli o jednom drugom argumentu, a taj drugi argument se odnosi na druge dve opštine sa banatske strane Tise, na Novi Kneževac i Čoku. One gravitiraju, prema Predlogu zakona, prema Kikindi.

Čoka se od Sente nalazi na, isto tako pet, šest kilometara, a od Kikinde na 30 i nešto, možda 40. Potpuno je nelogično da dve opštine, koje su vrlo blizu ili Osnovnom sudu u Senti čije je formiranje predviđeno, ili našem rešenju, dakle Osnovnom u Kanjiži, da i dalje gravitiraju prema Kikindi. Ovo rešenje ne odgovara ni jednom kriterijumu koji je postavljen od strane radne grupe za izradu zakona. Ukoliko se ni ovaj naš argument ne uvaži, onda bih apelovao na vas da razmislite barem od ostavljanju sudske jedinice u Kanjiži. Ukoliko, bez obzira na sve argumente, u Kanjiži ne može da postoji osnovni sud, onda mislim da, pored svih ovih argumenata koje sam naveo, postoji i bezbroj argumenata da se bar sudska jedinica ostavi.

To je što se tiče potiskog dela Predloga zakona. Drugi naš ključni amandman se odnosi na reosnivanje osnovnog suda u Bačkoj Topoli. Mislim da ima bezbroj argumenata za postojanje opštinskog suda u Baškoj Topoli zajedno sa opštinom Mali Iđoš. O tome je već, inače, vođena detaljna rasprava i na Odboru za pravosuđe. Ja sam imao osećaj da postoji razumevanje za argumente, dakle za postojanje osnovnog suda u Bačkoj Topoli i da postoji spremnost da se u tom smislu koriguje Predlog zakona. Naime, Bačka Topola ima 33.000 stanovnika. Pre reforme pravosuđa je imala 11 sudija. Dakle, sve one ključne kriterijume ispunjava i zajedno sa Malim Iđošom čini teritoriju od 45.000 stanovnika i to u situaciji kada je opština Mali Iđoš, udaljenija opština sa područja ovog osnovnog suda, udaljena od Subotice skoro sat vremena. Dakle, udaljenost što se tiče putovanja. Ono što bi za nas još bilo bitno, pored svih, pored ova dva osnovna suda, jeste da se ozbiljno razmotri i naš amandman koji se odnosi na sudsku jedinicu u Temerinu. Ukoliko bih navodio brojke i što se tiče stanovništva i broja sudija pre reforme pravosuđa itd. mislim da su sve brojke na našoj strani. Pored toga, činjenica da su u Temerinu, bar što se Vojvodine tiče, najkrhkiji međunacionalni odnosi, trebalo bi da bude ozbiljan razlog da se još jednom razmotri ukidanje sudske jedinice u Temerinu, odnosno opstanak te sudske jedinice. Da li će postojati paralela između sadašnje temeljne reforme, reforme pravosuđa i reforme iz 2008. godine, na to ćemo imati odgovor za nekoliko dana. Kada Vlada bude razmotrila sve prispele amandmane i kada Vlada odluči o prihvatanju, odnosno ne prihvatanju podnetih amandmana, videćemo paralelu, odnosno otklon prema načinu na koji je pravosudna mreža 2008. godine, odnosno sada 2013. godine formirana. Naime, 2008. godine, u odnosu na Predlog zakona o sedištima i područjima sudova, nijedan zarez nije promenjen u skupštinskoj raspravi. Za nas je ključno pitanje da li će se isti mehanizam, odnosno isti princip i sada primenjivati ili će postojati ipak veća otvorenost od strane ministarstva da uvaži sve te argumente koje će narodni poslanici iznositi. Verujte nam, narodni poslanici su ipak mnogo, mnogo bliži ovim opštinama u kojima će postojati ili neće postojati osnovni sudovi, odnosno sudske jedinice od članova radne grupe koji su, na kraju krajeva, ovaj predlog zakona izradili. Stoga vas molim da zaista ozbiljno sve amandmane razmotrite. Siguran sa da ima prostora za osnivanje ne velikog broja, ali za osnivanje nekoliko novih osnovnih sudova i za opstanak nekoliko postojećih sudskih jedinica. Što se tiče ostala tri predloga zakona, tu bih samo, u odnosu na jednu odredbu Zakona o uređenju sudova i Zakona o javnom tužilaštvu, želeo da kažem nekoliko stvari. Dakle, i u Zakonu o uređenju sudova, u članu 65. i u Zakonu o javnom tužilaštvu, u članu 122. se predviđa novina u postupku prijema sudskih pripravnika. Mi izuzetno pozdravljamo činjenicu da će se brisati odredba iz Predloga zakona o uređenju sudova i Predloga zakona o javnim tužilaštvima koja je propisivala prvenstvo kandidata koji su pravni fakultet završavali sa visokom ocenom. O tome sam više puta govorio zašto je to problem za manjinske zajednice čiji jezici su bitno drugačiji u odnosu na srpski jezik. Za one manjinske zajednice koje spadaju u ovu kategoriju ogroman problem predstavlja završetak prve i druge godine pravnog fakulteta. Na trećoj ili četvrtoj sigurno da ta jezička barijera više ne postoji ili je značajno manja, ali na prvim godinama je i te kako velika. Ukoliko prihvatimo tu činjenicu, onda je potpuno razumljivo zašto su prosečne ocene tih kandidata za sudijske pripravnike slabije od njihovih kolega. Iz ovog razloga pozdravljamo brisanje ovog kriterijuma i pozdravljamo novi način propisivanja, odnosno uređivanja postupka prijema sudskih pripravnika. To će se urediti aktom ministra nadležnog za pravosuđe. Dakle, vašim aktom. Ovu priliku bih iskoristio za apel u smislu da taj postupak koji budete uredili, odnosno utvrdili, bude takav da omogući puno poštovanje stava 4. sadašnjeg važećeg zakona, stava 4. člana 65. Zakona o uređenju sudova, a to je poštovanje nacionalnog sastava stanovništva u nacionalno mešovitim sredinama. Dakle, ono što bi bilo izuzetno važno jeste da postupak prijema sudijskih i tužilačkih pripravnika bude takav da bude afirmativan, a ne diskriminativan.

Još jednom želim da ponovim da su svi ovi zakoni za nas u načelu prihvatljivi. U odnosu na Bečej i Sentu su prihvaćeni. Mislim da ima puno argumenata i za postojanje osnovnog suda u Bačkoj Topoli, i za postojanje osnovnog suda u Kanjiži, zajedno sa Novim Kneževcem, i za postojanje sudske jedinice u Temerinu i za još neke druge sudske jedinice ili osnovne sudove o kojima nisam imao vremena da govorim. Nadam se da ćemo na kraju rasprave imati situaciju da ipak nekoliko amandmana narodnih poslanika bude prihvaćeno i da nećemo biti u situaciji u kojoj smo bili krajem 2008. godine.

Gospodine potpredsedniče, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što kažem nekoliko rečenica o predloženim zakonima, nisam hteo malopre da se javim kao predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, da dva puta ne pričam o istoj stvari. Dozvolite mi u jednoj rečenici da kažem da je Odbor na sednici, koju je održao neposredno pre početka ove skupštine, većinom glasova usvojio sve predložene zakone u načelu i predlaže Narodnoj skupštini da ih takođe usvoji. Kao predstavnik poslaničke grupe Jedinstvene Srbije, mogu na početku da kažem da će poslanička grupa Jedinstvene Srbije podržati sve predložene zakone u načelu, jer smatramo da se predloženim zakonima u mnogo čemu poboljšava tekst sada važećih zakona, koje smo usvojili pre nepunih četiri godine i koji su u primeni pokazali određene slabosti, određene nedorečenosti, itd. Počeo bih svoje izlaganje sa prvim zakonom, a to je Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i mogu da kažem da je sasvim normalno što svako od nas ovde, poslanika, ima određene primedbe na predloženi tekst ovog zakona iz razloga što mi svi dolazimo iz određenih sredina i sigurno želimo da u našim mestima ili u okruženju naših mesta, ima ili osnovni sud ili sudska jedinica. Ako ništa drugo, to nam je potrebno i zbog izbornih kampanja koje će biti za jedno tri-četiri godine. Što se tiče Jedinstvene Srbije, mi smo takođe dali nekoliko amandmana na predloženi i ponuđeni tekst Predloga zakona i nadamo se da će Ministarstvo sa dužnom pažnjom da ih razmotriti. Smatramo da su prihvatljivi, jer imajmo u vidu da je Ministarstvo sigurno imalo dosta argumenata kada je izašlo sa jednim ovakvim predlogom, da umesto 34 osnovna suda u Srbiji, sada posle usvajanja ovog teksta zakona bude najmanje 66, kako je sada predloženo, a možda bude i više, sa sudskim jedinicama koje su sada predložene. Smatramo, kao poslanici Jedinstvene Srbije da bi bilo neophodno da na teritoriji Srbije bude nešto malo više sudskih jedinica, upravo iz razloga navedenih u obrazloženju koje je ministar dao, da pravda i pravo na suđenje bude ravnopravnije i dostupnije svim građanima koji žive na teritoriji Republike Srbije. Takođe, pozdravljamo napore Ministarstva da kroz ovaj predlog zakona i formiranjem, kako sudskih jedinica, tako i odeljenja javnih tužilaštava, omogući da veći broj građana može na vreme da se obrati radi zaštite određenih svojih povređenih prava, kako tužilaštvima, tako i osnovnim sudovima. Ono što je takođe prihvatljivo za poslanike Jedinstvene Srbije, jeste i to da se menja teritorijalna nadležnost apelacionih sudova, postojećih na teritoriji Republike Srbije, tako da se neki viši sudovi koji su sada bili, da kažem, uslovno pod ingerencijom Apelacionog suda u Beogradu, ili nekog drugog sada, svrstavaju ili daju pod teritorijalnu nadležnog Apelacionog suda u Nišu, kao što je na primer Zaječar i Negotin, ili Apelacionog suda u Kragujevcu, kao što je primer Požarevac, ili Apelacionog suda u Beogradu, kao što je primer Pančevo, Viši sud u Pančevu, ili Apelacionog suda u Novom Sadu, gde je Viši sud u Šapcu, da kažem, ide pod teritorijalnu nadležnog Apelacionog suda u Novom Sadu. Na neki način se približava pravo na odlučivanje po žalbama kod Apelacionih sudova, a sa druge strane, ono što nam je ranije u vremenskim periodima činilo određene teškoće, istorijski gledano, brišemo neke veštačke i teritorijalno ostvarene granice na teritoriji države Srbije. To bi trebalo da pozdrave svi poslanici u ovoj skupštini. Kad se tiče sedišta osnovnih sudova, gospodine ministre, molio bih vas da me samo pratite u par rečenica, kao što vam je poznato poslanici Jedinstvene Srbije su sa veoma malim brojem amandmana pokušali da intervenišu na predloženi tekst zakona i mislim da svaki za sebe ima opravdanje. Mi ne želimo da gledamo i nismo želeli da gledamo kada smo obrazlagali zašto bi trebalo u nekoj opštini, u nekom gradu, da bude formirana sudska jedinica. Mi smo želeli da gledamo i da upoređujemo sa drugim gradovima i opštinama, gde je u Predlogu zakona dato pravo da te opštine imaju sudske jedinice, ali smatramo da nema opravdanja da jedna Ćuprija, koja ima oko 40.000 stanovnika nema sudsku jedinicu, nalazi se na Koridoru 10, pored auto-puta, sa dosta razuđenim stanovništvom, gde ima i pretežno staračkog stanovništva, vlaškog stanovništva, itd, a da neke druge opštine koje su mnogo manje i teritorijalno i po broju stanovnika, koji žive na teritoriji te opštine imaju sudsku jedinicu. Takođe, mislim da smo pragmatično dali amandman kada smo predložili da Osnovni sud u Aranđelovcu koji se formira, ima, da kažem tako pod svoju nadležnost i teritoriju opštine Rača, koja bi bila pod ingerencijom i da kažem da je teritorijalno vezana za sudsku jedinicu koja se formira u Topoli. Treba gledati istorijski i pragmatično, da je Rača uvek bila vezana sa Topolom, bukvalno, kako mi to Pomoravci i Šumadinci kažemo, kao pupčanom vrpcom. Takođe, smatrali smo da Osnovni sud u Šapcu bi morao da ima sudsku jedinicu u Bogatiću, koji je takođe velika opština. U ovom trenutku u Bogatiću živi i radi i sudi pet sudija. Predložili smo takođe, kada je u pitanju tužilaštvo, ako već postoji Osnovni sud u Surdulici sa sudskim jedinicama u Vladičinom Hanu i Bosilegradu, logično bi bilo da kao u većini drugih, odnosno svim drugim osnovnim sudovima i tužilaštvima, da sedište tužilaštva bude takođe, u Surdulici, a da ima Odeljenje u Vladičinom Hanu, bez obzira što se u Predlogu zakona predviđa da sedište Javnog tužilaštva bude u Vladičinom Hanu. Predložili smo takođe kada je u pitanju Osnovni sud u Kruševcu da se za opštinu Varvarin i Ćićevac formira sudska jedinica u Varvarinu za dve opštine, Varvarin i Ćićevac. Mislim da to treba iz pragmatičnih razloga i onoga za šta smo se principijelno zalagali, a zalažemo se da bude efikasnije, jeftinije i dostupnije građanima pravo na zaštitu određenih prava, kako kod suda, tako i kod tužilaštva. Time bih u ime poslaničke grupe Jedinstvena Srbija zaključio diskusiju kada je u pitanju prvi zakon. Kada su u pitanju ostala tri zakona, sa par rečenica bih pozdravio napore Ministarstva pravde kada je predložilo određene izmene u Zakonu o uređenju sudova, naročito one odredbe koje se tiču suđenja u razumnom roku gde smo do sada imali određene probleme, određene primedbe. Kao predsednik Odbora mogu da kažem da sam imao dosta pismenih primedbi od strane građana širom Republike Srbije koji su se žalili Odboru na određene probleme koje imaju zato što se suđenje ne obavlja u razumnom roku.

Kada se radi o nadležnosti sudova, viših, kako to popularno kažu sudije koje rade u apelacionim sudovima, pozdravljamo da se takozvana mala apelacija spusti na više sudove i da se rasterete apelacioni sudovi od ovih suđenja. Kada je u pitanju Zakon o sudijama, posebno je manje prihvatljivo da se u izmenama i dopunama ovog zakona predviđa drugačije, bolje i kvalitetnije vrednovanje rada sudija od strane posebne komisije Visokog saveta sudstva, koje bi morao to da radi bolje i kvalitetnije. Napraviću samo jedan izlet, ne bi smelo da se dogodi kao što se događalo ranije, ono što sam zatekao a i gospodin ministar pošto smo mi zajedno ušli u sastav Visokog saveta sudstva u novom sazivu, da smo bili prinuđeni da sve sudije koje su prvi put ušle, primljene u osnovne sudove primimo, bez obzira na to što nismo imali ocenu kvaliteta njihovog rada jer nije postojao pravilnik. Jednostavno tri godine nije bilo vremena, mogućnosti niti želje da se napravi pravilnik kojim bi se vrednovale neke sudije. Upravo na ovaj način, jeste to suprotna stvar, kroz disciplinske postupke i disciplinsku odgovornost rada sudija od Osnovnog do Kasacionog suda ocenjivali bi njihov rad i jednostavno morali bismo da se zahvalimo kroz vođenje disciplinskog postupka nekim sudijama, nosiocima pravosudnih funkcija, javno-tužilačkih funkcija da više nisu podobni i da ne mogu da rade posao koji su do sada radili zato što su činili iz ovih onih ili ovih razloga neke prekršaje ili neke greške koji su nedostojne obavljanja sudijskih ili javno-tužilačkih funkcija. Kada se radi o prijemu sudija na prvi radni odnos, da kažem na prvo mesto u osnovnim sudovima posebno pozdravljamo kao JS da se na ovaj način omogući i izbegne pravo nekome da osporava to pred Ustavnim sudom da nešto nije doneto u skladu sa postojećim propisima, da se svi polaznici Pravosudne akademije koji sa uspehom završe tu akademiju, da imaju pravo i da moraju, jednostavno, da budu primljeni u osnovne sudove, odnosno za zamenike osnovnih tužilaštava, jer zašto bi onda neko pohađao Pravosudnu akademiju ako nema neku prednost ili neko pravo da bude sutradan izabran za sudiju Osnovnog suda ili za zamenika osnovnog javnog tužioca? Dobar je i predlog da ubuduće Visoki savet sudstva prilikom razmatranja predloga kandidata za predsednike sudova izlazi sa predlogom jednog kandidata. Jednostavno da se ne daje mogućnost da se iz ovih ili onih razloga lobiranjem ili već na koji drugi način vrši preglasavanje onih ljudi koji su razmatrajući sve predloge kandidata, razgovarajući sa njima, imali uvid u njihov profesionalni, moralni i svaki drugi lik. Tako da mogu da izađu sa predlogom jednog kandidata koga bi predložili za predsednika suda, a organ koji treba da odlučuje o tome može da se odluči da li će prihvatiti taj predlog ili neće prihvatiti taj predlog, ali jednostavno izbegli bismo svako preglasavanje oko dva ili više kandidata. Mogao bih još dosta da pričam o ovim drugim zakonima, ali ne bih da više oduzimam vreme. Još jednom da ponovim da će poslanička JS u danu za glasanje podržati sve predložene zakone, s tim što još jednom molim ministarstvo i gospodina ministra da razmotri amandmane koje je poslanička grupa JS dala na Predlog zakona o sedištima sudova, osnovnih sudova i tužilaštva. Mislim da su obrazloženi. Mislim da su pravedni i mislim da na taj način nisu vezani ni politikom, ni politikanstvom, ni bilo čim drugim, jednostavno su vezani željom da što više građana na efikasniji, kao što sam rekao i jeftiniji i pravedniji način dolaze do mogućnosti da štite svoja prava pred nadležnim sudom, odnosno da pokrenu postupak, predlog za postupke kod osnovnih javnih tužilaštava. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, gospodine ministre, na početku svog izlaganja ispred poslaničke grupe NS, kao ovlašćeni predstavnik, želim da pohvalim nadležno ministarstvo koje je predloženim zakonima izuzetno napravilo dobre predloge. Predloženi zakoni su dobri i napravljene su određene korekcije na zakonski predlog koji je pred nama, koji je bio u aprilu mesecu. Na taj način je Vlada pokazala da ima sluha za predloge koji dolaze iz skupštinskih klupa, što u vidu podnetih amandmana koje smo tada dali, praktično u većini slučajeva gotovo za sve ste izašli u susret i smatram da ćemo ovim predlogom zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava imati jedan kvalitetan zakon i da će mnoge nedoumice koje su bile u prethodnom periodu, kako kod građana Srbije, tako i kod lokalnih samouprava, a i svih nas, imaćemo jedna dobra rešenja, a u suštini sama činjenica da ste određeni broj sudskih jedinica podigli sa 34 na 66 sigurno da će doprineti da se osnovno Ustavom proklamovano pravo svakog građanina na pravično suđenje na jednaku zaštitu prava, na pravna sredstva, na pravično suđenje u razumnom roku, kao podsticaj ravnomernijeg opterećenja sudova i postupajućih sudija. Sva predložena rešenja su jako kvalitetna. Mislim da ono što ste ovim predlogom zakona u odnosu na april mesec, gde sudske jedinice dobijaju sledeća mesta kao što su Topola, Aleksandrovac, Bela Crkva, Vrnjačka Banja, Bojnik, Sopot, Žagubica, Inđija, Bosilelgrad, Vladičin Han i Bajna Bašta, da će se pre svega nosioci pravosudnih funkcija kao i građani Srbije koji su najbitniji u celoj ovoj priči, koji ostvaruju svoja prava biti u suštinskoj prednosti u odnosu na zakon koji je bio u aprilu mesecu. U istom kontekstu posebno želim da naglasimi da apostrofiram da je područje opštine Vrnjačka Banja vraćeno pod nadležnosti Osnovnog suda u Kraljevu i da je sama Vrnjačka Banja dobila sudsku jedinicu, što smo amandmanom kada smo imali prethodni zakonski predlog tražili. Takođe su uvaženi naši razlozi, koje smo naveli u drugom amandmanu, pa je tako uspostavljena nadležnost Višeg suda u Čačku, područje Osnovnog suda u Ivanjici. Nova Srbija je podnela jedan amandman na ovaj zakonski predlog i posebno ću prokomentarisati područje Nove Varoši, da dobije sudsku jedinicu, Osnovnog suda u Prijepolju, zatim da Guča dobije sudsku jedinicu Osnovnog suda u Ivanjici, da Ljug dobije sudsku jedinicu Osnovnog suda i Mionici, kao i da opština Bogatić kao pogranično područje dobije Osnovni sud i javno tužilaštvo radi podizanja opšteg nivoa pravne sigurnosti obzirom da su na njenom području više zastupljena specifična krivična dela karakteristična upravo za pogranične oblasti. Smatramo da je posmatrano iz ugla običnog građanina izuzetno dobro što je prelaznim odredbama u članu 13. propisano da u onim mestima gde se gase sudske jedinice nastavljaju sa radom prijemne kancelarije u kojima će građani moći da predaju pismena i overavaju isprave, odnosno potpis. Ove kancelarije će raditi sve dok javni beležnici ne počnu sa radom. Na ovaj načini u ovim mestima moći će da se obavlja najelemnatarnija pravna radnja pa samim tim neće biti potrebe da dobar deo stanovništva ovih mesta morati tim povodom da putuje u druga mesta. Zakon u prelaznim odredbama precizno navodi šta sve Visoki savet sudstva i resorno ministarstvo kao nadležne institucije treba da urade do početka primene ovog zakona tj. do 1. januara 2014. godine. Član 12. Predloga zakona propisuje da će osnivanje sudova i javnih tužilaštava za područje KiM biti uređeno posebnim zakonom, a članom 17. se predviđa da će ovaj zakon biti donet najkasnije do 31.12.2013. godine, čime se postiže hronoška konzistentnost kada je ovaj zakon kao celina, kao i materija koju on reguliše u pitanju. Želeo bih na kraju ovog dela prvog zakonskog predloga da kažem i to da smo podneli jedan amandman za Topolu, iako je u Topoli sada omogućeno da postoji sudska jedinica u okviru suda u Aranđelovcu. Želeo bih da kažem da smo podneli jedan amandman pa ćemo o tom amandmanu koji bi bio još jedno kompromisnije rešenje posebno razgovarati i obrazložićemo ga kada se bude odlučivalo u pojedinostima tj. kada budemo raspravljali o amandmanskim predlozima. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova želim da istaknem nekoliko činjenica. Naime, sudstvo je jedan od tri međusobno nezavisna elementa u sistemu podele vlasti. Stoga se izmenom člana 6. dodatno potencira autoritet i nepristrasnost suda kao institucije, što treba da u praksi dodatno ojača nezavisnost sudstva, posebno od izvršne vlasti, ali i od bilo kakvog i bilo čijeg pokušaja da se utiče na tok i ishod sudskog postupka. Dodaju se i članovi od 8a do 8v, kojima se drugačijim načinom obezbeđuje zaštita prava na suđenje u razumnom roku. Naime, trenutno jedino pravno sredstvo koje stranka u postupku ima, koja smatra da joj je ovo pravo povređeno, je podnošenje ustavne žalbe Ustavnom sudu. Novim rešenjem stranci se daje mogućnost da se obrati neposredno višem sudu i da, pored ubrzanja postupka i njegovog okončanja, u razumnom roku dobije i nadoknadu zbog povrede ovog prava. Važno je napomenuti da je ceo postupak odlučivanja po ovom zahtevu hitan. Za očekivati je da će na ovaj način, pojačanom sudskom zaštitom ovog prava unutar samog sudskog sistema, biti značajno smanjen broj žalbi, kako Ustavnom sudu, tako i Evropskom sudu za ljudska prava. Radi ujednačavanja sudske prakse u Republici Srbiji jako je važna odredba člana 8. Predloga zakona kojom se predviđa da apelacioni sudovi održavaju zajedničke sednice i obaveštavaju Vrhovni kasacioni sud o potrebi utvrđivanja ili izmene pravnog shvatanja, odnosno raspravljanja spornih pitanja od značaja za funkcionisanje sudova u Republici Srbiji, kao i ujednačavanje sudske prakse. Na ovaj način postići će se jednako postupanje sudova u istim pravnim stvarima, što će obezbediti jednakost građana pred zakonom. U vezi sa tim i odredbama u članu 13, kojima se briše nadležnost Vrhovnog kasacionog suda, je da utvrđuje načelne pravne stavove radi jedinstvene sudske primene prava, kao i obaveza ovog suda da obezbedi jednakost stranaka u sudskim postupcima. Članom 19. Predloga zakona daje se mogućnost višim, kao i drugim sudovima koje odredi Visoki savet sudstva, da obrazuje posebne službe za pomoć i podršku svedocima i oštećenima, što je svakako dobro rešenje za građane Srbije. Članom 21. dodatno je precizirana inače već postojeća procedura podnošenja pritužbi, tako što se propisuje postupanje sa nejasnim, nerazumljivim, odnosno pritužbama uvredljivog sadržaja. Član 24. propisuje da se postupak prijema sudskih pomoćnika bliže uređuje aktom nadležnog ministra, a u cilju jednoobraznosti njihovog prijema u svim sudovima u Republici Srbiji. Jako je važna i odredba u članu 32, kojom se predviđa prelaz jednog bitnog dela nadležnosti resornog Ministarstva pravde i državne uprave na Visoki savet sudstva i to počev od 1. juna 2016. godine. U pitanju je nadležnost za utvrđivanje merila za određivanje broja sudskog osoblja za obavljanje poslova pravosudne uprave za primenu sudskog poslovnika, kao i izvršenje nadzora nad trošenjem budžetskih sredstava opredeljenih za rad sudova. Na ovaj način će se svakako dodatno ojačati nezavisnost sudske vlasti u Republici Srbiji, što je inače najveći zadatak Visokog saveta sudstva.

Kakvo je to suđenje u razumnom roku koje mi predlažemo, kada se to ne primenjuje u praksi? Siguran sam da ćete vi, sa vašim saradnicima, dojučerašnjim našim kolegama ovde koje izuzetno puno cenim, kao i vas, naći mogućnost da sve što je na papiru u predlozima zakona, to je dobro. Ali, ako sutra na terenu imamo drugu situaciju, onda ništa nismo uradili. Jako je dug put da građani Srbije, kada krenu u neku parnicu, da ostvare svoja prava a da ne širim priču koju sam više puta sa ove govornice rekao, da ne pričam o izvršenju, gde je posebna priča. Hajde bar da ovaj deo, koji dođe do pravosnažne presude, bude brži, jer zaista mislim da građani pokazuju jedno nestrpljenje kada je to u pitanju, a najmanje je vaša krivica. Krivica je onih koji su nekim lošim potezima, pre svega smanjenjem broja sudija koji su u međuvremenu vraćeni i jednih opštih predloga i trenutnih rešenja, dosta pomutili situaciju, kada su u pitanju sudovi. Morate nešto učiniti da, u trenutku ove ekonomske krize koju imamo, nađete mogućnost da se na bilo koji način smanje troškovi sudija koji putuju iz grada u grad.

Tu nešto mora da se desi jer smatram da, osim određenih realnih rizika u svemu tome, postoji i nešto što opterećuje i često su situacije, naročito u zimskom periodu, nemogućnosti takvih dolazaka itd. Smatram da ti nosioci pravosudnih funkcija imaju izuzetno važnu ulogu u pravosudnom sistemu.

To se tada, u tom periodu govorilo, da se spreči određena korupcija u nekom mestu. Verujte mi, ministre, izreći ću to još ovog puta, da bih podsetio, pošto sam i u prošlom mandatu to rekao, mnogo je bolje kada je nosilac pravosudne funkcije iz svog grada. Svaki građanin Srbije, odnosno tog grada, zna ko je taj čovek i ako je bilo šta vezano za korupciju mnogo će lakše, ko je sklon tome, ja ne kažem bilo šta, mnogo je lakše da se nešto tako uradi u drugom gradu, nego u svom gradu gde živite. Znači, da pođemo od pretpostavke da se to nikada neće dogoditi, ali to je bio argument zbog čega je u tom periodu napravljeno sve to, pa su ogromni troškovi, pa država nema novca, pa se dešava da ne mogu da budu plaćeni ni veštaci, ni porotnici, advokati itd. Mislim da su izuzetno veliki troškovi u tom pravcu i smatram da tu morate da nađete kvalitetna rešenja. Poslanička grupa Nove Srbije će sigurno podržati ove zakonske predloge, ali samo još malo da, sve ovo što stavimo ovde u Skupštini i u Vladi, da bude malo još primenljivije sa dodatnim zalaganjem i u praksi. Na kraju, osvrnuću se samo još na ova dva zakonska predloga. Jako su dobra sva rešenja. Detaljnije ćemo o njima reći kada budemo govorili u amandmanskom delu, kada budemo govorili u pojedinostima. Dosta toga je rečeno kada je u pitanju Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama iPredlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu.

Na kraju ću još jedanput da ponovim da ćemo u Danu za glasanje podržati zakonske predloge, kao Nova Srbija. Gospodine predsedavajući, gospodine ministre, SPO i DHSS su zagovornici reformi od osnivanja naših političkih stranaka, posebno reformi u oblasti pravosuđa, zbog onoga što još uvek nismo iskorenili iz našeg pravosuđa, a to je da imamo prilično sporo, neefikasno pravosuđe, u velikoj meri još uvek zavisno od izvršne vlasti i osećaja koji ima svaki građanin koji traži pravdu, a naravno, pravosuđe je jedan važan segment državne vlasti, a to je da kod nas pravosuđe ne funkcioniše na zadovoljavajući način. Ali, to nisu ocene samo građana naše poslaničke grupe, to su ocene i Brisela, ali i Evropski sud za ljudska prava u Strazburu koji je zatrpan raznoraznim tužbama iz Srbije zbog nefunkcionisanja pravne države je još jedan pokazatelj koliko smo u političkom smislu bili u pravu. Mi smo kao politička stranka glasali za prethodnu mrežu sudova, upravo zbog onih analiza koje prate i analizu ovog predloga zakona, a to je da postojeća mreža sudova i sistem funkcionisanja 2008. godine nisu bili na zadovoljavajućem nivou. Mi ćemo podržati i predloge zakona o uređenju sudova, predloge zakona o izmenama Zakona o javnom tužilaštvu, izmene krivičnog zakonodavstva, iako smatramo da je tu potrebna ozbiljna kodifikacija krivičnog zakonodavstva i Predlog zakona o uređenju sudova, jer mislimo da su ta rešenja dosta dobra. Prethodni predlog zakona o mreži sudova koji ste vi podneli i srećom povukli iz procedure, zaista je bio očajan predlog i dobro je što ste u međuvremenu dosta pažljivije prišli rešavanju ovog problema. Jer, bez obzira što sam ja kragujevački poslanik, neću pomenuti Kragujevac, jer je Kragujevac i dalje ostao jedan od pravosudnih centara, ali ću pokušati u ime moje poslaničke grupe da se podignem na taj pijedestal objektivnosti i da vam najdobronamernije ukažem na rešenja za koja mislim da nisu dobra. Tačno je da je u ove nepune tri godine postojeća mreža sudova pokazala veliki nedostatak. Raspon priliva predmeta je skoro u srazmeri 1:7, što znači da je jedan sudija ili tužilac sedam puta opterećeniji u odnosu na nekog svog kolegu koji radi u nekom drugom sudu i to je posebno izraženo u Prvom i Drugom opštinskom sudu u Beogradu, koji imaju 30% priliva predmeta u 2012. godini u odnosu na priliv predmeta u celoj godini. Možete zamisliti građane Beograda ili one koji se sude pred ta dva opštinska suda ili advokate i stranke koje traže pravdu, kakva je njihova životna i pravna pozicija kada se suđenja zakazuju na sedam, osam, devet ili deset meseci, pa se onda zbog nekog procesnog razloga odlože itd. Vi ste sada predložili da u Beogradu postoje tri osnovna suda, odnosno još tri suda u Mladenovcu, Obrenovcu i Lazarevcu. Naše mišljenje je da je u Beogradu ipak potrebno više sudova. Ako pogledamo da su sudske jedinice za teritoriju stanovnika od osam do 70 hiljada, prosta računica ukazuje da Beograd sa blizu dva miliona stanovnika ne može da odgovori potrebama pravosuđa sa svoja tri osnovna suda na teritoriji grada Beograda i da mi nećemo mnogo odmaći u rešavanju postojećih problema, a da ne pričam o tome koliko sudije imaju predmeta u radu, po nekoliko stotina. Drugo, kriterijumi koje je radna grupa za izradu mreže sudova i sudskih jedinica uzela u obzir su pravedni. Ali, čini nam se da nisu uvek dobro odmerili i vidi se da mnogi od njih ne znaju, izuzev na geografskoj karti, gde se nalaze određena mesta, pa uz pozivanje na tradiciju, saobraćaj, broj stanovnika, površinu opštine, dostupnost pravde itd, jasno je da nisu dobro odmeravali.

Nemam ništa protiv toga. Ali, recimo, od Čačka do Ivanjice je negde oko 50 i nešto, blizu 60 km, brdsko-planinsko područje i Nušić, naš veliki satiričar je nekada po kazni služio u Ivanjici i postojala je ona šala u njegovo doba – ići ćeš ti meni na službu u Ivanjicu. Ivanjica je lepo mesto, tu su dobri ljudi, ali, nema nikakve logike da opštinski sud iz Guče bude vezan, odnosno stanovnici opštine Lučani da budu vezani za Ivanjicu, jer niti postoje saobraćajne veze, niti postoji tradicija, niti navika ljudi da idu u taj sud, itd. Sasvim je logičnije bilo da ostane sudska jedinica u Guči i da bude vezana, što se tiče nadležnosti, što je tradicionalno i bilo, za Osnovni sud u Čačku, pa čak je bolje rešenje da bude Osnovni sud u Požegi ili da budu vezani za sud u Arilju, jer su saobraćajne i sve ostale veze mnogo bolje.

Drugo, u sadašnjoj sudskoj jedinici u Guči postoji zgrada u državnoj svojini u koju je država investirala 2003. godine, zadržan je Prekršajni sud, službe obezbeđenja, troškovi grejanja, IT mreža u sudu je dobro osnovana i mi mislimo da zaista postoji mnogo razloga da taj sud dobije svoju sudsku jedinicu i da ona bude pod nadležnošću Osnovnog suda u Čačku. Sledeći sličan primer su opštine Varvarin i Ćićevac. Varvarin je od 1907. godine, ako se ne varam, imao svoj Osnovni sud. To su opštine sa blizu 30.000 stanovnika. Sadašnja sudska jedinica u Varvarinu je služila za to da građani Ćićevca i Varvarina tu ostvaruju najveći deo svojih prava. Zaista, jedna tako dva velika mesta će biti vezana sada za Kruševac, gde ni smeštajni kapaciteti u Kruševcu nisu tako dobri. U sadašnjoj zgradi osnovnog suda sudije drže, to sam lično video, predmete i na podu i po ormarima i po hodnicima, a opet u Varvarinu postoji sudska zgrada. Dosta sudija, mislim njih osam, onda pomoćnika, zamenika tužilaca, njihove porodice i 11 advokata sa svojim porodicama će se odseliti za Kruševac. Ako pričamo o ravnomernom razvoju, o decentralizaciji, o tim evropskim kretanjima, verujte mi da će se u ova dva mesta sa gubitkom sudskih jedinica apsolutno izgubiti još jedna perspektiva za ostanak ljudi u tim mestima. Jer, primera radi, bez obzira što je država infrastrukturno zadnjih godina zaista dosta ulagala u Guču, Guča permanentno gubi broj stanovnika. Sa odlaskom sudske jedinice, on će sigurno obeshrabriti sve one koji žele da se obrazuju i da ostanu da žive u tom mestu. Primera radi, u jednoj od najstarijih zgrada u Guči nekada je bilo više dece nego što sada ima stanara u toj zgradi. Taj demografski proces pražnjenja cele Srbije će biti sa nekim od predloženih, a po nama loših rešenja nastavljen. Znam da ste imali veliki problem da sa ovako malim brojem sudskih jedinica zadovoljite sve one koji možda i po vašem mišljenju treba da imaju sudsku jedinicu ili osnovni sud, ali, recimo, neka rešenja su dobra. Recimo, to što Topola ima sudsku jedinicu koja je vezana za sud u Aranđelovcu je dobro.

Ali, imamo i sud u Pirotu i Osnovni sud u Dimitrovgradu. Opet je tu geografski sve blizu, saobraćaj je dobar, ravnica je, tako da ima prostora da Ministarstvo prihvati neke od amandmana. Mi smo pratili i amandmane ostalih poslaničkih grupa, a i mi smo podneli amandman u tom pravcu da se, po nama, ipak ove nelogičnosti koje postoje isprave, ali, kažem, u najboljoj nameri. Postoji po nama još nekoliko opravdanja, ako uporedimo ostala rešenja, u prilog ovog našeg amandmana i našeg predloga. Recimo, Sopot ima sudsku jedinicu koja pripada Osnovnom sudu u Mladenovcu. Sopot je opet geografski i saobraćajno jako dobro povezan sa Mladenovcem i u zimskim i u letnjim uslovima, tako da nikakav problem nije. Stara Pazova ima osnovni sud, a sudska jedinica u Inđiji, ako se pogledaju neki drugi kriterijumi po nama je logičnije da bude obrnuto, da bude osnovi sud u Inđiji, a sudska jedinica u Staroj Pazovi, ali to nije ono što građane posebno uzbuđuje. Ono za šta su građani posebno zainteresovani to je gubitak ili osnovnog suda ili sudskih jedinica. Naravno, da u potpunosti razumemo da će sa početkom rada javnih beležnika i notara, posle izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju da će mnogi problemi koji nam sada deluju nerešivo, početi da se rešavaju. Ali, ipak bez obzira što je najveći deo sudskih predmeta, pričamo o parnicama i krivičnim postupcima koji su najzastupljeniji pred osnovnim sudom, i upravo taj sud je, i najopterećeniji sud u odnosu na sve ostale sudove, čini nam se da ipak treba neke sudske jedinice drugačije razmestiti u odnosu na postojeća rešenja. Što se tiče Zakona o uređenju sudova, naravno da je dobro uvođenje upravitelja suda. Oko suđenja u razumnom roku, milion jedan primer iz prakse smo imali, kršenja tog elementarnog ljudskog prava i ono je i danas prisutno. Sigurno da i ta zatrpanostUstavnog suda prigovorima građana te vrste, zatrpanost Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, ukazuje da smo mi kao stranke koje se apsolutno zalažu za sveobuhvatniju reformu, korenitu, za primenu onih rešenja koja su i u svetu dala najbolja rešenja i koja su primerena našim uslovima. Kada smo mi o svemu tome pričali, i gospodin Vladan Batić koji je bio uvaženi ministar pravde, je razmišljao na način na koji mi sada razmišljamo. On je jedini ministar pravde koji je tada uz visoko personalno veće sa obrazloženjem razrešio 200 sudija koji su zaista bili, ne samo za razrešenje, nego i za neke druge postupke. To je ministar koji je inicirao organizovanje osnivanje Specijalnog suda za ratne zločine, predlagao je osnivanje specijalnog suda za organizovani kriminal i korupciju. Dobro je što je ova Vlada na tragu borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali da je slušan na vreme gospodin Batić, mi bismo pored Tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju danas imali i Specijalni sud za organizovani kriminal i korupciju. I da ne pričam o tome, da je vratio dostojanstvo sudijskoj profesiji, jer u vreme kada je postao ministar smatralo se da u pravosuđu rade nesposobni muškarci i žene bogatih ljudi. U kampanji je gospodin Vladan Batić, obećao da će podići sudijama platu na tada nezamislivih 1000 maraka. To se zaista i ostvarilo, da će materijalno tehnički uslovi rada suda biti apsolutno poboljšani, i to se uradilo. I mnoge, mnoge zgrade poput nekih sudova u malom mestu, recimo suda u Osečini, ili suda u Guči, dobile su zaista, zahvaljujući pre svega gospodinu Batiću, jedan dostojan izgled. Ono što sam zaboravio da kažem, što se tiče mreže sudova, to je da sumnjam da ćete raspored predmeta, arhive, materijalno tehničkih sredstava, ljudstva, i svega ostalog moći da izvršite do 1. januara 2014. godine. To je nepunih mesec i po dana, kada zakon stupi na pravnu snagu, mislim da treba da prihvatite predlog kojim će se taj rok produžiti, jer ćemo mi u suprotnom u januaru imati posebnu sednicu kojom ćemo taj rok produžiti. Znam da je vaša namera najbolja, ali da naprosto to teško i ostvarivo. Što se tiče, Zakona o uređenju sudova i tog obraćanja neposredno višem sudu za zaštitu prava na suđenju u razumnom roku, to rešenje ima svojih prednosti, jer vidimo da Ustavni sud, pored toga što je prezatrpan da ima i određene selekcije, u pogledu prigovora građana. Pa, tako recimo za slučaj ubistva gardista u Topčideru, taj predmet dugo nije mogao da dobije odluku Ustavnog suda u pogledu prigovora suđenja u razumnom roku. Ali, zato je predmet gospodina Miškovića ekspresno rešen, čini mi se, za nepunih dva meseca u odnosu na prijem. Ne mislim da je to loše što se rešio predmet za gospodina Miškovića, ali mislim da je loše što se nije rešio predmet za gardiste i mnogi drugi predmeti za koje je zainteresovana javnost. Očigledno je da i u tom delu postoji velika doza nedoslednosti. Što se tiče disciplinovanja sudija, mislim, da s obzirom obavljaju javnu funkciju, jednu od izuzetno značajnih funkcija, da su to rešenja koja su dobra, da je dobro uvođenje i sudskih dana. Zatim, ujednačavanje sudske prakse, apelacionih sudova sa vrhovnim kasacionim sudovima. Onda, međunarodna pravna pomoć upravnih sudova, posebno pomoć Visokog saveta sudstva svedocima i uopšte oštećenim licima u posebno osetljivim predmetima. Jer, bez obzira što mi imamo institut svedoka saradnika, svedoci smo da u mnogim predmetima u posebno osetljivim predmetima, svedoci su i dalje izloženi ogromnim i neprimerenim pritiscima, a ne samo svedoci, nego i oštećeni. U pogledu Zakona o sudijama, ako neko pogleda program naših političkih stranaka, onda će videti da smo mi ona načela koja smo prvo promovisali sa osnivanjem našeg političkih stranaka, to su nezavisnost sudijske funkcije, stalnost sudijske funkcije, javnost u izboru i ocena rada sudija. Sva predložena rešenja su po nama dosta prihvatljiva. Mi ćemo u svakom slučaju glasati za predloge zakona o sudijama jer oni pojačavaju odgovornost sudija. Vrednuje se na bolji način uspešnost rada sudija. Visoki savet sudstva će imati odrešene ruke da predlaže kandidate za sudije sa obukom na Pravosudnoj akademiji, ali mi smo i ranije imali određenih prigovara u tom smislu da nikako po nama kandidati sa Pravosudne akademije ne treba da budu favorizovani u odnosu na bilo kog kandidata koji ispunjava objektivne kriterijume da bude izabran za sudiju. Što se tiče Zakona o javnom tužilaštvu, po nama je, bez obzira što izveštaj glasi onako kako ga sastavlja onaj ko ga sastavlja, da je možda najveći kvalitet to što Narodna skupština će dobijati godišnji izveštaj o radu Republičkog javnog tužioca i što ćemo moći konačno da raspravljamo o jednom takvom izveštaju i da ga usvojimo ili da ga odbacimo. Ima i određenih prigovara i kontradiktornih tumačenja inicijative ministra pravde Republičkom javnom tužilaštvu za ocenu rada određenih sudija. Sa jedne strane to možemo da razumemo jer Ministarstvo je do sada kada su se građani obraćali, naravno videću u Ministarstvu pravde neki krov nad celokupnim pravosuđem, Ministarstvo je govorilo da nije nadležno. Sa druge strane, plašimo se eventualnih mogućnosti zloupotrebe jednog ovakvog instituta.

Poštovani predsedavajući, gospodine ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, verujem da su, kako građeni, tako i zaposleni u pravosuđu željno iščekivali setove ovih zakona, posebno Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava. Pre svega, iz razloga da bi videli koja će rešenja biti ponuđena i da se mnogi od njih vratili kućama u mesta svojih prebivališta i da ne bi morali na posao svakodnevno da putuju što je bilo prouzrokovano prethodnim rešenjem. Mislim da je njihov entuzijazam naglo opao kada su videli rešenja koja ste ponudili, posebno u ovom zakonu o područjima sudova popularno nazvanim zakonom o mreži sudova, a mi iz Lige socijaldemokrata Vojvodina smo se zaista nadali da će rešenja biti malo drugačija. Imali smo nadu nismo imali prevelika očekivanja pošto je i prethodni predlog koji ste povukli iz procedure nije bilo srećno rešenje za nas. Nažalost, imamo priliku da po mom mišljenju vidimo najgore rešenje mreže sudova do sada. Vidimo jedno slobodno mogu da kažem - smišljeno razbijanje utvrđenih sedišta sudova na teritoriji AP Vojvodine iz razliku od naših kolega iz SMV, mi iz Lige socijaldemokrata, Vojvodinu smatramo da je upravo to ključno pitanje i da je upravo najveći problem to što se pojedini sudovi i sudske jedinice, odnosno pojedini viši sudovi usmeravaju ka apelacijama u Beogradu, a određene sudske jedinice naslanjaju se na neke druge osnovne sudove što do sada nije bio slučaj. Upravo iz tog razloga mi iz Lige socijaldemokrata smatramo da nije dobro to što je predlagač ovog zakona Vlada Republike Srbije i da nije dobro što se o ovom zakonu raspravlja ovde u Skupštini Republike Srbije, kada se radi o sudovima sa teritorije AP Vojvodine.

Vidim da se predsedavajući smeška, ali moram da vas podsetim, to je rešenje koje je nekada postojalo i Vojvodina je nekada imala te nadležnosti, imala je nadležnosti da uređuje mrežu sudova na svojoj teritoriji. Takođe, je imala i Ustavni sud i želeo bih odmah da razoružam ove teoretičare zavere, Vojvodina je tada kao i sada bila sastavni deo Republike Srbije i tu sastavno treba i da ostane, ali sa ovim nadležnostima. Zašto ovo govorim? Ovo govorim iz razloga što se tada ne bi dogodilo da Kovin bude sudska jedinica Smedereva, ne bi se dogodilo da za Viši sud u Pančevu, da apelacija bude u Beogradu, a ne u Novom Sadu, kao što je to do sada bilo. Jasno je koje su namere ovde iskazane, jasno je da se ponovo teži ka centralizmu Beograda koji treba da odlučuje o tome kako ćemo svi mi da živimo i mi u Vojvodini, oni u Nišu i u Novom Sadu, u Subotici. Mi iz LSV vrlo jasno vidimo koje su vaše namere i smatramo da to nije put ka EU, da to nije put kojim nas vi kao Vlada navodno vodite, pošto o tome pričate, pošto EU ne poznaje centralizam ni ovog niti bilo kojeg drugog tipa, tako da vas upozoravam i molim da to ne radite.

Još jednom vas molim nemojte to da radite, da mi kažete da vi možete bolje od nas koji živimo u Vojvodini da znate da li je Kanjiži potreban osnovni sud ili ne, da li je Kanjiži potrebna sudska jedinica ili nije, da li Kovin treba da bude sudska jedinica Pančeva ili da bude sudska jedinica Smedereva. Da li Bačka Topola treba da ima osnovni sud? Mi jako dobro znamo da Bačka Topola treba da ima osnovni sud i 150 godina je duga tradicija Osnovnog suda u Bačkoj Topoli? Zašto je sada odjednom Bačka Topola sudska jedinica i zašto Kula nema osnovni sud? To je pitanje. Vodili ste se brojem predmeta, koji se rešavaju u pojedinim sudovima, vodili ste se u udaljenosti određenih sudskih jedinica, pretpostavljam da će to biti odgovor i za Pančevo, pošto gospodin ministar nije o tome pričao kada je pričao o razlozima zašto je Pančevo, Višem sudu u Pančevu, apelacija u Beogradu. Pretpostavljam da će odgovor biti da je to udaljenost Pančeva koja je bliža Beogradu, nego Novom Sadu. Isto tako, Novi Kneževac je bliže Kanjiži.

Mislim da kriterijum nije bilo to, mislim da su kriterijumi bili druge prirode. Ono što je takođe vrlo značajno, bez obzira što postoji individualno pravo na upotrebu tumača u sudskim postupcima, kolektivno je pravo, na upotrebu jezika.

U gradovima u upotrebi različiti jezici. Konkretno u Smederevu, u službenoj upotrebi nije mađarski jezik, a u Kovinu jeste. Nije u upotrebi ni rumunski jezik, a u Kovinu jeste. Mi iz LSV svakako ćemo se obratiti međunarodnim institucijama da zaštite upotrebu jezika i pisma u vezi ovog zakona. Takođe se priča o finansijskim sredstvima koja su neophodna za konstituisanje mreže sudova, pa imamo 66 osnovnih sudova u Republici Srbiji.

Naravno da ne bi bio. Da li mislite da možemo da odlučimo o tome da li bi Vojvodina imala policijsku upravu? Imala bi i to.

Tada ćemo sami moći da uredimo mrežu sudova i sve ostalo na način kako mi smatramo da je potrebno, kako smatramo da je najbolje za građane Vojvodine.

Ono što sam ja primetio jeste da ste proširili, prilično ste proširili šta znači ukidanje javnog tužilaštva, pa se onda smatra ukinutim i javno tužilaštvo koje menja teritoriju na kojoj postupa, pa onda sledstveno tome, javni tužioci iz tih tužilaštava, nastavljaju da vrše funkciju zamenika. Zašto se javno tužilaštvo smatra ukinutim, ukoliko nastavlja da postoji u sedištu u kojem postoji do tada, na teritoriji tog tužilaštva se osniva novo i tu je neophodno imenovati novog javnog tužioca, a ne zamenika, da biste doveli one, za koje vi mislite da su podobni. To takođe nije dobro rešenje. Da zaokružim, kao osnovni zakon jeste zakon o sedištima i područjima sudova koji je za nas vrlo značajan i smatramo da je to osnovno političko pitanje cele ove grupe zakona. Mi smo uložili amandmane i upozoravamo vas da usvojite naše amandmane i da odreagujete na vreme, da sprečite centralizam koji nam se, ja vidim, ponovo smeši. Znamo dokle nas je to dovelo, dokle nas je dovelo centralizovanje Srbije na ovaj način. Sprečite to na vreme.

Dame i gospodo narodni poslanici, sa velikom pažnjom i strpljivo slušam raspravu, moram da reagujem u nekim situacijama kada se izreknu informacije koje nisu istinite. Dakle, početi upravo od onoga što je uvaženi kolega Varga skrenuo pažnju, ne Zakonom o mreži sudova, već Zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisma se reguliše kako će biti upotrebljavano jezik i pismo određene manjinske zajednice na području, odnosno na teritoriji Republike Srbije. Tu apsolutno nema nikakvog spora, ne Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, i ja moram da izrazim ovom prilikom, iako donekle ima veze zaista sa ovom temom o kojoj ste vi govorili, ali moram da izrazim veliko zadovoljstvo i učešćem predstavnika nacionalnih saveta nacionalnih manjina u trenutnom radu radne grupe za izmenu i dopunu Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Jedan izuzetno konstruktivan pristup, istakao bih, između ostalog i gospodina profesora Korheca, koji je na jedan konstruktivan način tome pristupio i mogu da istaknem da imamo veoma dobru saradnju. Dakle, ne Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, već Zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisma koji je nužno potrebno doneti u Srbiji, jer je ovaj važeći u dobroj meri prevaziđen i nije u skladu sa dostignutim nivoom manjinskih prava koja su definisana Ustavnom i drugim zakonima u našem pravnom sistemu. Podsetiću vas, kada se već pozivate na nešto iz prošlosti, nekada je Novi Sad bio sedište Dunavske banovine, pa je ta banovina u dobroj meri prelazila i Savu i Dunav i zahvatala dobre delove Šumadije. Nekada je i Skoplje bilo srpska prestonica, pa više nije. Neke stvari su se promenile. Ne znam kako to niste rekli da u područje Apelacionog suda u Novom Sadu, dolazi područje Višeg suda u Šapcu. Zašto to niste pomenuli? Sada je ispalo da neko narušava nešto što postoji u Vojvodini. Ljudi iz Pančeva, kada krenu za Novi Sad, njima je i onda bliže da idu preko Beograda, nego da idu preko Zrenjanina. Do Beograda im treba 17 kilometara a Beograd i Pančevo su u dobroj meri, još 1929. godine, bili prepoznati kao buduća konorbacija. Dakle, spajanje više gradova u jedan grad. To se dogodilo sa Beogradom i Zemunom, uz jačanje infrastrukture, uz nadamo se, ekonomski oporavak. To će se dogoditi između Beograda i Pančeva. Vi sada kada idete između mnogih gradova, nemate utisak da ste iz jednog grada prešli u drugi, a ovo jeste primer. Upravo primer. Ne znam šta je tu problem racionalizacija troškova. Ako imate u vidu da smo Zakonom o sudijama, to je ono što je gospodin Spasojević malopre govorio, da smo planirali da troškovi odvojenog života i putni troškovi budu priznavani isključivo nosiocima pravosudnih funkcija republičkog i apelacionog ranga, zar nije bolje da se iz pančevačkog Višeg suda, odnosno da sudije koje će sa područja pančevačkog Višeg suda biti birane u apelacioni sud u Beogradu, da putuju u Beograd umesto u Novi Sad. Ne vidim u čemu je tu problem. Uz to, moram na nešto da vam skrenem pažnju. Koncept apelacionih sudova nema za cilj da stvara u Srbiji različita pravna područja. Dakle, praksa, bilo da je novosadski, bilo da je beogradski, niški, kragujevački apelacioni sud, ona mora da bude ujednačena. Ako se već pozivamo na prošlost, onda možemo da vidimo da je upravo različitost pravnih područja vodila nekom putu kojem ne vidim pretnju u ovom trenutku da bilo šta vodi. A to, ako će iz Kovina, postoje, u pravu ste, ljudi su navikli na neke stvari. I ovaj zakon u nekim delovima se trudi da promeni neke možda lošije navike. Ja i dalje mislim da je jedan od najmultietničkijih gradova u Srbiji upravo Beograd. Kada pogledate po broju pripadnika različitih nacionalnih zajednica koje u njemu žive. Ne vidim šta je tu sporno. Hvala Bogu da je tako. Hvala Bogu da imamo toliko jezika u službenoj upotrebi u AP Vojvodini, jer mislim da nam to i kao narodu i kao državi može da služi isključivo na čast i na ponos i ništa drugo. Hoćete da kažete da će nekome ko živi u Kovinu a ko je recimo pripadnik mađarske nacionalne zajednice, namerno kažem – zajednice, grubo je možda reći manjine ili rumunske, da će mi biti uskraćeno pravo na suđenje, odnosno vođenje postupka na maternjem jeziku? Sud je dužan da to uradi. Sada ću vam izneti jedan podatak.

Nedavno su u vršačkom sudu, gde je najbrojnija manjinska zajednica rumunska, imali su problem da u takvoj sredini obezbede vođenje postupka na rumunskom jeziku. Taj problem je rešen upućivanjem sudije i zato i postoji institut upućivanja. Postoji nešto o čemu je gospodin Varga govorio kada smo usvajali nacionalnu strategiju i zaista sam se zainteresovao i upoznao u punoj meri sa dimenzijama tog problema, vođenja postupka na maternjem jeziku stranke u postupku, ali znate u kom smislu? U smislu da čak ne samo administrativni radnici u sudu, već i nosioci pravosudnih funkcija koji dolaze iz reda neke nacionalne zajednice ne poznaju stručnu terminologiju na jeziku na kome se postupak vodi. Ubedljiva većina njih mnogo bolje poznaje stručnu terminologiju na srpskom jeziku nego na svom jeziku i to je nešto čime će morati kroz svoje specijalističke programe da se bavi Pravosudna akademija, da osposobljava te ljude, u tom smislu stručne terminologije na njihovim jezicima. To je zadatak suda, ne možete da kažete da zato što će se ići osam kilometara sad od Kovina u Smederevo, u ostalom, videli ste da se ovim zakonom uvodi mogućnost da se u sudskoj jedinici sudi, ne samo u građanskoj materiji, kao što je to bilo do sada. Zaista ne vidim problem zašto bi takvo jedno pitanje bilo nerešeno. Imate institut upućivanja sudije i ja mislim da i treba namerno, da će to biti u interesu sudija, koje su iz reda drugih nacionalnih zajednica, da se usavršavaju i da budu upućivani ako treba, jer podsetiću vas, upućivanje je nešto što i u kriterijumima za ocenu rada, ali i sudeći dani koje smo čuli isključivo od jednog poslanika do sada, pomenute treba da služi kao nešto što će donositi prednost pri vrednovanju rada samog nosioca pravosudne funkcije, dakle, ako bude upućivan u ovim slučajevima koje sam naveo, ili ako bude odlazio u određene opštine na sudeće dane. Kažete, zašto Kula nema sud? Pretpostavljam da je ova vaša primedba došla iz razloga što niste pratili, istina u mom današnjem uvodnom izlaganju nije bilo reči o tome, ali sam nekoliko puta upravo govorio o tome. Dakle, imate Vrbas i Kulu koji su udaljeni jedan od drugog grada otprilike oko devet kilometara, neko bi rekao 11, neko bi rekao sedam, svejedno, možemo da se nađemo i na sredini, možemo i da kažemo da je najviše. Dakle, kada posmatrate odvojeno Kulu i Vrbas, oni nemaju neophodan broj predmeta da bi bili odvojeni sudovi. Ako spojite ta dva grada i pridodate im i Srbobran vi dobijate sud na čijem području živi negde oko 104, 105 hiljada stanovnika, vi dobijate jedan ozbiljan sud. Ovde je zaista bilo pitanje da li ćemo staviti da sedište suda bude u Kuli ili u Vrbasu, zato što su i po broju stanovnika i po strukturi naseljenosti, dakle, koliko živi u ruralnim, koliko u urbanoj sredini i po broju predmeta, što je mnogo bitno, približno jednaki jedan drugom. Dakle, imaćemo suđenja organizovana i u građanskoj i u krivičnoj materiji i u Kuli i u Vrbasu, ali ćemo zato rasteretiti Viši sud u Novom Sadu koji u ovom trenutku pokriva područje od 10 opština i jednog grada, 680 hiljada stanovnika i onda će i Vrbas koji nije bio i Srbobran, doći u područje Višeg suda u Somboru gde u ovom trenutku nemamo opterećenost sudija, kada uporedimo sa Novim Sadom, to su neverovatne disproporcije. Sa naše strane apsolutno dobronamerne sugestije su bile. Naravno, poštujem to što je jedan deo poslanika skrenuo pažnju na neke izuzetke od kriterijuma. Bitno je da vi uspostavite pravilo i najveći broj slučajeva se rešava po pravilu. Upravo to, najveći broj slučajeva se rešava po pravilu, a izuzetke, tu i tamo, morate da imate. Upravo je izuzetak ono što ukazuje na postojanje pravila. Mislim da sam, manje – više, odgovorio zaista na sve što ste pokrenuli, najdobronamernije moguće, ali u ovome ne vidim, dakle u našem postupku, apsolutno ništa što ste vi nazvali nekom teorijom zavere. Nažalost, ono čega smo svedoci, u odnosu na period od pre 20 ili 25 godina, Srbija u celini, pa i sama AP Vojvodina, je područje stalne depopulacije. Sve je manje ljudi, sve je manje subjekata prava. Da li su to fizička, da li su pravna lica, nebitno je. Mi ovim otvaramo možda jednu temu o kojoj u Srbiji neće da se govori naglas, a to je što nažalost zbog gubitka stanovništva mi dobijamo sve veći i veći broj opština koje gube kapacitet da budu opštine. Vi danas imate situaciju u Srbiji da u nekim opštinama se jedva nađe diplomirani pravnik koji će da bude načelnik opštinske uprave. Kažete – nikako Evropa. Ne vidim na koji se način ovde vrši centralizacija. Centralizacija bi možda bila da ukinemo četiri apelaciona suda, a uvedemo jedan, što možda za zemlju od sedam miliona i 300.000 stanovnika jeste neka mera. Jedna Kalifornija ima deset puta više stanovnika i ima jedan apelacioni sud i neuporedivo je razvijenija od Srbije. Kažete – nije Evropa centralizacija. Hoćete da kažete da Francuska nije u EU? Najcentralizovanija zemlja zapada. Ne kažem da je to odlično. Uvek treba naći neki balans, neku sredinu, Nisam rođeni Beograđanin. Koliko sam protiv beogradizacije, toliko sam i protiv novosadizacije. Bilo koje svođenje u jedan centar nije dobro. Dajte da napravimo nešto što je u meri naših sadašnjih mogućnosti, što je racionalno. Imate promene i u područjima drugih apelacija. Ne vidim da je iko ustao i rekao – evo, to nam se menja. Kad pominjete i policijsku upravu, hajde i to da pomenem. Da li je organizacija po meri potreba. Možda bi najbolje bilo za nas, kao državu, da nam se u velikim gradovima vrate kvartovi, pa da umesto jedne policijske stanice vi imate 10, 15, 20 područnih stanica. Nemamo novca za to. To je suština. Mi za to nemamo novca. Dajte da stvorimo neke uslove da se pravna sigurnost, da se pravna predvidivost, što je mnogo bitno, podigne na jedan način i na jedan nivo koji će omogućiti adekvatan ekonomski oporavak Srbije i koji će omogućiti vladavinuprava na onom nivou koji je u Srbiji u ovom trenutku neophodan, ali mnogo više moguć išto više budemo išli linijom mogućeg, uveren sam da ćemo i ostvarivati ono što je neophodno. Zahvaljujem.

Nisam rekao ništa po pitanju Višeg suda u Šapcu i apelacije u Novom sada. Mislim da ste me vi vrlo dobro razumeli kada sam pričao o relativizaciji autonomije Vojvodine. Tako je, prošlost je ono što je bilo, a budućnost je ono što nas čeka, ali to ne znači da ne treba da promenimo ono što smo u jednom trenutku, naše sada već istorije, mislim na tu 1988, 1989, godinu, promenili, praktično, ustavnim pučem, to ne znači da AP Vojvodini ne treba vratiti zakonodavnu nadležnost koju je imala, to ne znači da Skupština Vojvodine ne bi na bolji način rešila mrežu sudova na teritoriji AP Vojvodine. Rekli ste u jednom delu svog izlaganja da se ide ka tome da se gradovi spajaju. Pomenuli ste u jednom trenutku da Pančevo teži ka tome da postane sastavni deo Beograda, pretpostavljam da treba da postane opština Beograda. Ne znam šta građani Pančeva o tome misle. Možemo da uzimamo i dobre i loše primere. Možemo da kažemo da je neka država manje ili više centralizovana. Možemo da kažemo da su neka prava nekada postojala, a više ih nema, a neka će možda postojati u budućnosti. Možda će neka Vlada imati više razumevanja koja dođe posle vas za potrebe građana Vojvodine. Postoje izuzeci koji potvrđuju pravilo, ali zašto baš ti izuzeci? Zašto baš Kanjiža? Zašto baš Kula? Ne želim da budem zajedljiv.

Samo sam ukazao na neke stvari koje smo mi primetili i za koje smatramo da treba da budu drugačije. Da li će naši amandmani biti usvojeni, videćemo. Reč ima ministar Selaković.

Kao neko ko je radio u obrazovnom sistemu naše države, mogu da vam kažem da 90% Pančevaca studira, ne u Novom Sadu, nego u Beogradu, da se 90% njih leči u Beogradu, a ne u Novom Sadu. Podsetiću vas na to vreme koje ste vi pomenuli. U tome nisam učestovao, a verujem da niste učestvovali ni vi. Koliko se sećam, AP Vojvodina je bila ono poslednji preživeli rezervat Šuvarevog obrazovnog sistema, koji je bio sulud. Znači, u Beogradu deca učila na jedan način, a u Pančevu na drugi. Dajte negde da se rukovodimo zaista životnim razlozima. Kada pitate ljude gde im je lakše da odu u Novi Sad ili u Beograd, grad u kome živi preko 100 hiljada stanovnika? Geografija je jednostavno takva. Nismo mi određivali gde će šta da bude. Ovde je taj primer do te mere izražen zato što govorimo o velikom gradu, govorimo o velikom sudu, govorimo o sudu u kome je bilo izuzetno ozbiljnih problema. Kada pogledate statistiku i godišnje izveštaje sudova o radu, zabrinjavajući problemi u radu pančevačkih sudova, zabrinjavajući. Niko nije reagovao. Ako postoji, a možemo da se složimo da postoji veliki problem u izvršenjima u našim sudovima, pančevački sud je jedan od prvaka u Srbiji po tome. Ono što sam malopre rekao, dakle, pitanje je ujednačavanja sudske prakse.

Ne, mislim da će ovo poboljšati efikasnost i racionalizovati troškove radi, ali naravno ne na uštrb pravičnosti. Ono što ste malopre napomenuli, zaista to mogu samo da podržim, ovaj predlog zakona. Narodna skupština nije nešto kroz šta će Vlada samo nešto da provlači akte koje predlaže. Svedoci ste bili da sam u prethodnom periodu kao ovlašćenik predstavnik Vlade, zastupajući određene predloge zakona u ovoj skupštini, bio predlagač i zakona koje je Skupština svojim amandmanima i menjala. Uveren sam da će upravo u jednoj dobroj i plodnoj raspravi i u načelu i u pojedinostima oni delovi ovog predloga zakona, kao i druga tri predloga zakona, kao i oni koji su u drugim pretresima biti u određenoj meri, gde to prepozna većina u Narodnoj skupštini, ispravljeni. Izvinite ako sam oduzeo previše vremena. Reč ima narodni poslanik Mirna Kosanović. Poštovani predsedavajući, predstavnici Ministarstva, poštovane kolege i koleginice, s obzirom da ćemo danas u objedinjenoj načelnoj raspravi govoriti o Predlogu zakona o sedištima i područjima sudova, javnih tužilaštava, o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, za početak ističemo činjenicu da je Ustavom Republike Srbije propisano da se osnivanje, organizacija, nadležnost, uređenje i sastav sudova uređuje zakonom, te je to razlog da se ovi predlozi nađu pred parlamentom Republike Srbije. Svakako, ova materija je i ranije bila uređena zakonom, ali su tokom njihove primene uočeni određeni normativni nedostaci, koji su se sastojali i od neadekvatne teritorijalne organizacije, od neadekvatne podele nadležnosti između osnovnih i viših sudova, od neujednačenosti prakse, što sve dovodi do problema u funkcionisanju sudova i ostvarivanju prava građana, pre svega na pravično suđenje, odnosno suđenje u razumnom roku, kao fundamentalnih ljudskih prava, koja su zagarantovana Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i koja su imanentna demokratskim društvima. Kako je ova materija podeljena u četiri različita, ali međusobno komplementarna zakona, govorićemo pojedinačno o svakom od ovih zakona. Predlog zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, važeći zakon je u primeni od 1. januara 2010. godine i po ovom zakonskom rešenju u Srbiji trenutno postoji samo 34 osnovna suda i veliki broj sudskih jedinica, njih 102. Taj broj je zamenio prethodni broj od 138 opštinskih sudova. Uočeno je da je ovakvo rešenje neodgovarajuće, te da bi bilo celishodno povećati broj sudova na 66 i izvršiti redukciju sudskih jedinica. Ovakav predlog je zasnovan na analizi dosadašnjeg rada, godišnjem prilivu predmeta i potrebi da se sudska vlast učini dostupnijom stanovništvu kako bi se ostvarila potpuna, efikasna zaštita prava. Veliki broj sudskih jedinica, između ostalog, doveo je do neefikasnosti, povećanja troškova, budući da su se mnogo postupci vodili izvan sedišta suda, što je sveukupno pokazalo nedovoljne kapacitete, uz bezbednosni rizik stalnih izmeštanja sudskih spisa izvan zgrade suda. Postojeća mreža sudova i javnih tužilaštava pokazala se kao nefunkcionalna, skupa, sa nejednakom opterećenošću sudova i sudija, javnih tužilaca i njihovih zamenika, pokazala je neujednačenost sudske prakse, što samo po sebi dovodi do neravnopravnog pristupa sudovima, odnosno pravdi, nejednakosti građana i stranaka, pravnoj nesigurnosti i neefikasnosti, kao i u velikim nedostacima u radu, a i u neopravdano dugom trajanju sudskih postupaka, što se može smatrati i pravnim, a takođe i političkim problemom. Da bi se ovi problemi rešili, tj. da bi se doprinelo efikasnijem radu sudova, ne samo da je potrebno unaprediti mrežu, već je neophodno i izvršiti i primeniti i druge zakone, ne samo sadržane u ovom setu zakona, već i one koji po svojoj materiji takođe unapređuju rad sudova i rasterećuju građane do sada uočenih velikih problema, a to su Zakon o javnom beležništvu, Zakon o izvršenju i obezbeđenju, Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koji će naročito uticati na to da se izmesti deo dosadašnje nadležnosti osnovnih sudova sa samih sudova, a to bi bilo u interesu građana. Jedno od zakonskih rešenja mreže sudova za područje Beograda kao glavnog grada je da se umesto dosadašnja dva osnovna suda, Prvi i Drugi sud, sa četiri sudske jedinice, osniva šest sudova i to Prvog, Drugog i Trećeg osnovnog suda i osnovnih sudova u Lazarevcu, Obrenovcu i Mladenovcu sa sudskom jedinicom u Sopotu. Slično rešenje je dato i za mrežu tužilaštava, isto kao što je dato i za sudove. Promena mreže sudova podrazumeva osnivanje novih sudova, kao i izmenu područja, odnosno teritorije za određene više sudove. Na primer, Viši sud u Beogradu ima područje šest beogradskih osnovnih sudova, kao i područje nadležnosti apelacionih sudova, kojima se takođe proširuje teritorijalna nadležnost u odnosu na onu koja je utvrđena postojećim zakonom. Cilj koji se svakako želi postići ovim zakonom je da se uspostavi delotvorno, efikasno, moderno i ekonomično pravosuđe, radi ostvarivanja prava na pristup pravdi, efikasno rešenje problema građana i privrednih subjekata sa što manje troškova, sa brzim donošenjem odluka u interesu društva u celini. Pravo na suđenje u razumnom roku i pravo stranke u sudskom postupku da sud o njenim pravima odluči bez nepotrebnog odugovlačenja, ovo pravo je zagarantovano Konvencijom za zaštitu ljudskih prava, koju je Republike Srbija ratifikovala, čime je prihvaćena i obaveza poštovanja tog istog prava. Što se tiče Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, važeći zakon je donet 2008. godine, a primena je počela 1. januara 2010. godine. Postojeći važeći zakon je u svojoj primeni pokazao određeni broj nedostataka, pre svega kod podele nadležnosti između osnovnih i viših sudova, neujednačenost sudske prakse u postupanju Apelacionog suda, što je ukupno sa neadekvatnom mrežom sudova doprinelo velikom problemu u funkcionisanju sudova i ostvarenju prava građana na suđenje u razumnom roku. Zakonska rešenja kojima se predlaže bolji pravni okvir radi poboljšanja sudske prakse i radi efikasnije suđenja, rešenja koja su do sada predložena imaju efekte na sve sudove. To je Visoki savet sudstva, Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, na građane i na pravna lica. Nadležnost višeg suda u prvom stepenu se proširuje za sva krivična dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, kao i za krivično delo korupcije, bez obzira na zaprećenu kaznu. Proširuje se nadležnost ovog suda za odlučivanje po žalbama na odluke osnovnih sudova u svim merama obezbeđenja prisustva okrivljenog, kao npr. što je pritvor, kao i za krivična dela za koja je zaprećena kazna do pet godina. Nadležnost privrednih sudova se proširuje na uređenje autorskih i srodnih prava i ostalih prava vezanih za ovu materiju, s tim što se iz njihove nadležnosti izuzima vođenje postupka u sporovima koji se odnose na likvidaciju i stečaj. U pogledu nadležnosti prekršajnog i drugostepenog prekršajnog suda uređuje se nadležnost prekršajnog apelacionog suda za suđenje u drugom stepenu, koji u prekršajnom postupku donose organi uprave, što je spadalo u nadležnost prekršajnog suda. Proširuje se i nadležnost upravnog suda za pružanje međunarodne pravne pomoći u okviru svoje nadležnosti. Značajna novina koja se propisuje ovim odredbama zakona je u odredbi člana 2. gde se dodaju članovi 8a do 8b, kojim odredbama se daje mogućnost strankama koje smatraju da im je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku da se obrate neposrednom višem sudu sa zahtevom za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, te bi shodno predloženom rešenju neposredno viši sud, ukoliko smatra da je ovakav zahtev opravdan, odredio nižem sudu rok u kome je dužan da završi postupak, a takođe može stranci odrediti i privremenu nadoknadu za povredu prava koja se isplaćuje iz budžeta. Ukoliko bi viši sud našao da je ovakav zahtev neopravdan, doneo negativnu odluku, dozvoljava se mogućnost žalbe Vrhovnom kasacionom sudu. Ideja predlagača zakona je da se poveća sudska disciplina i da se smanji broj podnetih ustavnih žalbi Ustavnom sudu, kao i broj predstavki Evropskom sudu za ljudska prava. Međutim, u ovom trenutku građani i stručna javnost se suočavaju sa jednom vrstom dileme u pogledu svoji h mogućnosti za ostvarenje prava koja su zajamčena Ustavom Srbije. Ustav Srbije je predvideo mogućnost podnošenja ustavne žalbe kao sredstva pravne zaštite ne samo onih ljudskih prava koja su garantovana Ustavom, već i onih prava koja su garantovana i koja proističu iz Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Naime, ustavna žalba predstavlja vrlo efikasno pravno sredstvo u okviru pravnog sistema i preduslov je za građane Srbije za sačinjavanje i mogućnost predstavke pred Evropskim sudom za ljudska prava. Iz zakonskih mogućnosti koji se nude ovim zakonom, a kao što je pomenuto, moguće je obraćanje neposredno višem sudu u slučaju povrede prava na suđenje u razumnom roku, nije precizno rečeno da li građanima, koji smatraju da im je povređeno pravo zagarantovano Ustavom, ostaje i dalje paralelna mogućnost sačinjavanja ustavne žalbe uz mogućnost koja se nudi ovim zakonskim rešenjem ili se ta mogućnost u buduće gubi, budući da Ustavni sud štiti ljudska prava u slučajevima kada u okviru pravosudnog sistema nije predviđena mogućnost sudske ili druge zaštite Ustavom zagarantovanih prava, među kojima je i pravo na suđenje u razumnom roku. Ukoliko je ovakvo zakonsko rešenje način da se pozicija Republike Srbije pred Evropskim sudom poboljša, da se smanji šteta u tom smislu da bi se broj predstavki smanjio, onda bi ovako predloženo zakonsko rešenje trebalo prihvatiti. Predlogom ovog zakona i proširenjem nadležnosti pojedinih sudova i organizacionim promenama bio bi smanjen broj starih predmeta budući da analize pokazuju najveći broj predmeta kod osnovnih sudova. Neke novine zakona kao što su uvođenje upravitelja sudova, racionalniji odnos po pritužbama građana, profesionalizacija rada sudijskih pomoćnika i prelazak nadležnosti ministarstva na Visoki savet sudstva u svakom slučaju su znaci modernizacije i nove percepcije vladavine prava. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, važeći zakon koji je usvojen 2008. godine, a primenjuje se od 2010. godine, uređuje položaj sudija, postupak njihovog izbora, prestanka sudijske funkcije i razloge razrešenja, zatim položaj sudija porotnika i disciplinsku odgovornost sudija. Pošto je praksa ukazala na to da odredbe koje se odnose na nezavisnost sudija, kao i druga načela koja garantuju njegov položaj, upućivanje na rad u drugi sud, odredbe o disciplinskoj odgovornosti, nisu dovoljno precizne, te se pristupilo izmenama. Govorićemo sada o najvažnijim kako bi se rad pravosuđa u celini unapredio. Svakako da bi trebalo skrenuti pažnju na odredbe koje se odnose na odgovornost sudije za štetu koju prouzrokuje nezakonitim ili nepravilnim radom. Naime, kada je odlukom Ustavnog suda, Evropskog suda za ljudska prava ili drugog međunarodnog suda utvrđeno da su u toku sudskog postupka kršena ljudska prava i osnovne slobode ili da je presuda izostala zbog kršenja prava na suđenje u razumnom roku, sudija će biti odgovoran za štetu samo ako je učinjena namerno, čime se izostavlja mogućnost naplate štete prouzrokovane krajnjom nepažnjom. Odredbama članova 11. i 12. sada se jedinstveno uređuje vrednovanje sudija i predsednika sudova, te se vrednovanje sudija poverava Komisiji Visokog saveta sudstva na koji način će sudije i članovi Komisije višeg stepena vrednovati rad sudije nižeg stepena, budući da raspolažu i sa dužim radnim iskustvom na sudijskoj funkciji i zbog mogućnosti neposrednog uvida u rad sudija nižeg stepena. U slučaju neslaganja postoji mogućnost prigovora i mogućnost vođenja upravnog spora. Odluka o prestanku sudijske funkcije mora biti obrazložena, što do sada nije bilo propisano, a postupak za razrešenje pokreće se po službenoj dužnosti ili na predlog drugih lica i drugih organa. Predlogom zakona se ograničava vreme na koje može biti postavljen za vršioca funkcije predsednika suda, te će se propisati kraći rokovi za trajanje ovakve situacije. Značajna novina se odnosi na član 100. u političkoj stranci, političkom delovanju, te se ograničava u tom smislu pravo za sudiju porotnika i ta prava za sudije porotnike su identična, kao i za ograničenja vezana za sudije. Odredbom člana 30. zakona preciziraju se odredbe koje se odnose na teške disciplinske prekršaje zbog kojih se sudija razrešava, pa se na primer zastarevanje predmeta smatra teškim disciplinskim prekršajem ukoliko se nađe da je u pitanju nesavestan rad sudije, osim kada su u pitanju okolnosti na koje sudija ne može da utiče, kada predmet fizički nije u njegovoj ingerenciji. Cilj navedenih izmena je da se dosledno primene ustavne odredbe koje uređuju položaj sudije i usklađivanje sa međunarodnim standardima. Znači, daje se jedan neophodan pravni okvir za poboljšanje rada pravosuđa u celini, da ono bude delotvorno, efikasno i moderno uz smanjenje nagomilanih zaostataka. Imajući u vidu obim i sadržinu izmena, od kojih su pomenute samo najvažnije, smatramo da će zakon pozitivno delovati na sudije u sistemu sudstva u celini, uključujući i Visoki savet sudstva kao nezavisni i samostalni organ koji garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija u odnosu na druge učesnike u postupku i društvo u celini. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, pošto je praksa pokazala da pojedine odredbe važećeg zakona koje su vezane za samostalnost javnog tužioca, hijerarhijski odnos tužilačke funkcije, trajanje funkcije postupka izbora i vrednovanja, treba precizirati i dopuniti s međunarodnim standardima. To se upravo čini ovim predlogom zakona. Ovim predlogom zakona takođe se predviđa i dužnost javnog tužioca da stručno, savesno, nepristrasno, pravično i bez nepotrebnog odlaganja vrši svoju funkciju, pri čemu je dužan da posebno vodi računa o zaštiti oštećenih, kao i o sprečavanju diskriminacije po bilo kakvom osnovu. Novi zakon daje mogućnost da se jednim javnim tužilaštvom pokrije područje viših osnovnih sudova, što je u skladu sa principima racionalnosti. Obavezno uputstvo koje se od strane neposrednog višeg javnog tužioca upućuje nižem, mora biti u pisanom obliku, a obaveza je nosioca javno-tužilačke funkcije da odbije svaku radnju koja predstavlja uticaj na samostalnost u radu javnog tužioca, čime se ojačava jedno od osnovnih načela, načelo samostalnosti funkcije. Značajna izmena se odnosi na postupak izbora na javno-tužilačku funkciju, te se predviđa da Državno veće tužilaca prilikom predlaganja izbora kandidata sastavlja rang listu kandidata na osnovu unapred propisanih merila, koja se objavljuje na internetu, dok postupak razrešenja može biti javan ukoliko to zahteva javni tužilac protiv koga se vodi postupak. Na osnovu svega što je do sada izneto možemo zaključiti da bi na osnovu predloženih izmena i dopuna zakona koji se nalaze danas pred nama mogli pravdu u Srbiji učiniti dostupnom, efikasnom, nezavisnom u svim delovima zemlje, ispravljajući greške koje su učinjene stvaranjem nove mreže sudova, identifikacijom problema sa kojima se sreću sudovi i tužilaštva, posebno oni sa kojima se sreću građani Srbije. Mislimo da je predloženi set zakona iz oblasti pravosuđa odgovor na uočene probleme, da će svakako doprineti ukupnoj zakonodavnoj i pravosudnoj reformi, kao i evropskim integracijama Republike Srbije.

Gospodine potpredsedniče, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je jedan zakon, kao i svi drugi, vrlo važan zakon, koji rešava probleme u jednoj vrlo važnoj oblasti. Malo više ću se zadržati na jednom problemu u koji sam lično upućen, a takvih problema ima i u drugim sredinama i u drugim područjima. Opština Lučani je nekada imala sreski sud, pa opštinski sud, pa sudsku jedinicu. Ovim predlogom zakona se predlaže da nema ni sudsku jedinicu. Opština Lučani ima 22 hiljade stanovnika, 36 mesnih zajednica, 454 kvadratna kilometra. Bolje je rešenje da je bilo u Čačku, ali smo shvatili zbog čega je to određeno da bude u Ivanjici. Praktično, dovedeni smo u jednu situaciju da građani ove opštine neće moći u puno slučajeva, u puno prilika da se odazovu sudu, jer je od Guče do Ivanjice 70 kilometara, gde se moraju promeniti tri prevoza. Građanin iz gornjeg dela Dragačeva mora doći u Lučane, iz Lučana da sedne na autobus za Požegu, iz Požege da čeka autobus za Ivanjicu. Male su šanse da građanin koji je otišao da se odazove pozivu suda u Ivanjici da može obdana da se vrati. Izuzev ako ne ide svojim kolima. Da ne govorim o troškovima tog čoveka, građanina koji su tri puta povećani, nego da je Osnovni sud u Čačku, odnosno zanemarljivi troškovi ako bi sudska jedinica bila u Guči, za šta smatram da će ministar imati puno razumevanja i sagledati taj problem. Govorili smo nešto o tradiciji.

Prethodni je za vreme rata bio porušen, pa smo bili opredeljeni na Čačak.

Samim tim povećavaju se troškovi države.

To bi mi bilo lakše da kažem da je to razlog zbog čega se ukida sudska jedinica. Međutim ne vidim da je to razlog, jer samim tim što će ti službenici putovati, imaće povećane troškove. Tačno je da je zgrada suda u Guči pristojna zgrada, koja je 2003. godine objavljena i dovedena u jedno pristojno stanje.

Da li sam pogrešio ili ne, ne znam, rekao sam – neće ona biti prazna, tu će biti sudska akademija. Gospodine poslaniče, naši očevi nisu pravili tu zgradu za akademiju, nego za sud. Sud je sa sedištem u Guči, što je otprilike neki centar naše opštine, pa građani za koje smatram da imaju jednaka prava sa ostalima da traže zaštitu na sudu, mogu doći i peške, a oni dalji traktorom. Drugo, ako bi se desilo da se ta sudska jedinica ukine, bojimo se gospodine ministre da pojedini građani ne uzmu sud u svoje ruke. Pošto nemaju sud u Guči, oni će probleme rešavati sami, da li bio problem međa, da li ovo ili ono.

Verovatno ste imali neku viziju kada ste smatrali da treba ukinuti i tu sudsku jedinicu u Guči, jer nama je nepoznat pravi razlog. Dobro sam vas čuo, možda čak i sa tog mesta ste rekli da ćemo urediti sudstvo da bude u službi naroda. Možda sam malo neskroman, ali sam čak očekivao da će u svakoj opštini ostati sudska jedinica, imala ona 22.000 stanovnika kao Opština Lučani, ili imala 12. Verovatno ste našli neki razlog, po vama opravdan, pa to nije ostvareno. Možda bi tu bili neki troškovi, za mene isti, možda manji, ne mogu da ulazim u to, ali mogu da vam kažem da smo mi jako nezadovoljni sa ovim predlogom, jer smatramo da jedna tolika teritorija opštine treba da poseduje tu, barem sudsku jedinicu. Kolika je razuđenost Opštine Lučani, jedan deo Opštine Lučani pripojen je Požegi, a jedan deo je pripojen Kraljevu, baš zbog te razuđenosti.

Ne zato što oni to neće hteti, nego zato što menjaju tri prevoza. Prevoz je toliko redak, obično ide ujutru iz gornjeg dela Dragačeva ka Lučanima i popodne se vraćaju. To je uglavnom zbog radnika. Sud kada poziva građanina na sud, on gleda svoj raspored i svoju satnicu kada će ga pozvati. Veliki broj građana neće moći za dana da ode i da se vrati u Ivanjicu. Sudska jedinica u Guči ima 6000 predmeta koji su u izvršnom postupku i u postupku. Ne mogu da procenim da li je slabost sudija što je ovoliki broj predmeta, ali i to dokazuje da sudska jedinica u Guči treba da ostane. Zamislite kada taj broj predmeta unesemo nekome u neki drugi sud.

Lično smatram i drago mi je što sam razgovarao i sa drugim poslanicima koji su me podržali i smatraju ono što smo mi pregledali, da je ovo sigurno jedan od opravdanijih razloga da Vlada odnosno ministar, na predlog ministra, donese rešenje da sudska jedinica ostane u Guči.

Ja ću glasati za ove zakone o sudijama i tužiocima. Ali, moram sačekati, da bih se opredelio, odluku Vlade odnosno resornog ministra kada je u pitanju raspored suda i sudija.

Naime, prva stvar, kao što sam malo pre u replici vašem jednom kolegi rekao, to što u jednom gradu neće biti sudske jedinice, a predviđeno je da je ne bude tamo gde zaista ne postoje razlozi racionalnosti da ih bude. Izrekli ste jedan podatak, za koji verujem da ste ga dobili – da ima 6.000 predmeta u Guči. Nažalost, nema. Moram da vam kažem da delegacije različitih opština su se obraćale Ministarstvu pravde i državne uprave, tražile prijem, bile su udostojene, neke su razgovarale sa mnom kada je to dozvoljavalo vreme, neke su razgovarale sa mojim državnim sekretarima i svako je iznosio neki svoj broj podataka o broju predmeta, a podatak o broju predmeta se dobija uvidom u kompjuterski sistem koji vam tačno da koliko predmeta u određenoj sudskoj jedinici odnosno sudu ima. Da li znači da neće biti suđenja? Ne znači. Malo pre sam pomenuo sudeće dane. Zašto ih do sada nije bilo? Zašto to sudovi nisu organizovali? Nekoliko je razloga bilo. Prvi razlog je bio upravo taj što je ubedljiva većina opština u Srbiji imala sudsku jedinicu. Kada bismo razmatrali tu mogućnost koju ste vi obrazložili, da se sud tradicionalno zove sud u Guči, iako je opština Lučani, da bude usmeren na osnovni sud, odnosno da bude deo područja Osnovnog suda u Čačku, mi bismo na takav način ukinuli razlog racionalnosti da postoji i Osnovni sud u Ivanjici, govoreći o broju predmeta, s jedne strane, a s druge strane, sud u Čačku koji je već opterećen brojem predmeta mi bismo dodatno opteretili. Ne bi to bilo značajno, jer po statistici otprilike da u sudu u Lučanima ima posla tek za dvoje sudija. Nije to samo dvoje sudija, svaki sudija mora da bude praćen odgovarajućim osobljem, morate da mu nadoknadite troškove, a to je upravo ovo što ste vi rekli. Ali, ako razlog racionalnosti pokaže da, recimo, ročišta treba da se zakazuju u Lučanima jednom u dve nedelje, onda tu treba da se organizuju sudeći dani. I ne treba građani da se brinu kako će da stignu do Ivanjice, jer predsednik suda u svom godišnjem rasporedu mora da predvidikoliko puta će se, a na osnovu statistike, odlaziti u Lučane. Ono što sam ja zabrinut i što građani većinom ne znaju, a verujte mi da je to mene zaprepastilo kada sam pogledao tu surovu statistiku, u opštinama poput Lučana ili poput nekih drugih opština, recimo i opština iz kojih sam ja poreklom, najveći broj predmeta sa tendencijom rasta jesu predmeti u ostavinskoj materiji. To nam govori da, nažalost, u tim opštinama narod sve više umire. To je razlog zašto sam govorio o tome da 1. septembra započinjemo sa sprovođenjem Zakona o javnom beležništvu, jer po dosadašnjim podacima ispit je položilo ukupno 111 kandidata, sada se sprovodi drugi, odnosno popravni rok za one koji su u poslednjem ispitnom roku polagali pismeni pa su rekli da odlažu svoja usmena odgovaranja.

Možemo uvek da nađemo najudaljeniju tačku ili neko selo u kojem živi još troje ljudi i gde nema ko ni da se posvađa oko međe. Znam, ja sam iz takvog sela. Znate, kad nema subjekata prava, nema ni potrebe za pravom. Nažalost, ali tako jeste. Ako se rukovodimo tom logikom, doći ćemo do podatka da je najoštećeniji Beograd, jer bi ovde svaka opština trebalo da ima svoj sud. Ja ću odmah da kažem, da li je ovaj Predlog zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava savršen – daleko od toga. Vi imate situaciju, recimo, gradske opštine Grocka, koja po broju stanovnika i po broju predmeta zaslužuje da ima svoj sud, ali, mi jednostavno nemamo nikakvu sudsku infrastrukturu na području te opštine. Da li raditi u tom smeru? Razmotrićemo tu mogućnost i raditi na tome. Imamo problem, malo pre pominjani Kovin. Odlična zgrada. Nažalost, više nemamo predmeta da tu bude sud. Da li će se organizovati da jednom u dve nedelje dođe sudija i sudi tu? Da. Stalno će biti do uspostavljanja javno-beležničkog sistema na području te opštine otvorena sudijska kancelarija u kojoj će građani moći da overe sva pismena koja su im potrebna, da predaju sudsku poštu. To će moći da funkcioniše. Znate, u nekim zemljama, kada su se našli u nekom osetljivom istorijskom trenutku, suđenja su organizovana u školama, u javnim građevinama, kada su imali veliki problem u zakazivanju suđenja jer nisu imali dovoljno prostora da to rade. Ovde postoji mogućnost organizovanja sudećih dana i zašto to ne bi bilo organizovano?

Šta bi mi bilo milije nego to da se kontinuitet i tradicija postojanja institucija negde sačuva? Čuvamo je gde god možemo. Treba sud da bude u Mionici, zato što je to jedan od najstarijih sudova u Srbiji. Na području Beograda najstariji prvi sud je osnovan u Sopotu, na području opštine Sopot. Tamo gde će da bude sud, tamo sudija mora da ima šta da radi, jer njegov kolega u Beogradu ima pet, šest ili osam puta više posla. Obojica primaju istu platu. Priznaćete da nije isto 100 hiljada dinara u Čačku ili u Ivanjici i u Beogradu. U dobroj meri se razlikuje. Prenošenjem značajnog dela nadležnosti u vanparničnom postupku sa suda na javnog beležnika, uz to ću napomenuti da je završena radna verzija u potpunosti izmena i dopuna Zakona o vanparničnom postupku, vrlo ozbiljnih i vrlo važnih, koji će pripremiti uvođenje javnog-beležništva u Srbiju. Pomenuo je kolega Čikiriz izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju - ispravljanje nekih grešaka koje su napravljene u uspostavljanju sistema privatnih izvršitelja. Dakle, da li će građani ovo osetiti u svakodnevnom svom životu? Neće osetiti. Ali da smo išli sa nekim ekstremno velikim brojem sudskih jedinica, isto bi bilo da građani ne osete, ali bi bogami budžet osetio žestoko. Prema tome, hajde da, što kažu, zaključim ovaj odgovor na vaša postavljena pitanja. Od organizacije rada sudova zavisiće koliko će pravda i koliko će pristup pravdi biti prisutan u Srbiji. Počeli smo sa izborom predsednika sudova, Visoki savet je davao predloge, Narodna skupština je počela da bira predsednike sudova, gde se izabere predsednik suda, tu može i da se zavede disciplina u radu. Ne bih se složio sa još nečim što ste rekli, i sami ste rekli - nikad nisam bio u sudskoj zgradi u Ivanjici, ali rekao bih da nemaju kapacitete. I ja mislim, s obzirom na to da Ivanjica, koja je bila u području Višeg suda u Užicu, sada dolazi u područje Višeg suda u Čačku, da će ovakva rešenja koja su predstavljena zadovoljiti potrebe. Zahvaljujem. Izvolite. Ja raspolažem podatkom da su predmeti u izvršenju i sudski podatak koji sam rekao. Mi ne stavljamo, gospodine ministre, neku primedbu što je nama osnovni sud u Ivanjici, jer smo shvatili da je Čačak preopterećen, a da Ivanjica možda nije, pa ste to iznivelisali. To jednostavno prihvatamo. Ali, ne može jedna opština od 22.000 stanovnika, tako razuđena, sa ovakvim saobraćajnim vezama kao što je u našoj opštini, vi ste našli da je nege od Guče do Ivanjice 30 kilometara, ali je od Guče do Lučana 20, pa dole do Jelendola još osam, pa je to drugačije. Iz Guče, u redu, ali ne idu na sud u Ivanjicu samo iz Guče, nego idu i oni odozdo, od Morave, u tome se ne slažemo. Nemam nikakvu nameru da nešto obmanem, i ovaj podatak koji ja imam za predmete, to sam skinuo iz suda, ali da nisam samo pogrešio, to su u izvršenju i u postupku, ukupno toliko. Hvala. Hvala vam, gospodine predsedavajući. Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ima jedna narodna koja kaže – tri put meri, pa jednom seci. U slučaju ovih predloga zakona vi ste postupili suprotno. Naime, od aprila pa sve do septembra ove godine, u parlament je stiglo 10 zakonskih predloga koji se odnose na pravosuđe. Vi ste faktički dva, tri puta predlagali određene izmene i dopune ovih pravosudnih zakona koji su danas na dnevnom redu. Mi smo dobili sada ovu treću verziju i ova treća verzija ima tu sreću da se nađe u parlamentarnoj raspravi. Pitala bih vas, gospodine ministre, kako vi to u Vladi usvajate zakone? Kako ih puštate u skupštinsku proceduru, ako vam je potrebno da nekoliko puta predate predloge zakona, pa ih povlačite, pa ponovo predajete, pa ponovo povlačite, i na kraju dobijemo set pravosudnih zakona za koje vi kažete da imaju određene potencijale i to reformske prirode? Sećamo se, pre samo godinu dana ste izjavljivali da nemate nikakvu nameru da reformišete postojeće pravosuđe. Tu nameru ste zaista okrenuli ponovo u svoju suprotnost jula meseca, kada je ovaj parlament na vaš predlog usvojio Nacionalnu strategiju o reformi pravosuđa. Tu postoji određeni diskontinuitet sa pravom političkom voljom, da se nešto ozbiljnije promeni u srpskom pravosuđu. Bar vi, u stvari, takve poruke šaljete. Kada kažete da se zalažete za efikasnost pravosuđa, za ekonomičnost, zalažete se da građani imaju pristup pravdi, zalažete se za to da se pravično sudi, to su vrednosti koje mi zaista podržavamo. Dakle, LDP podržava ova načela i ove ciljeve koje vi proklamujete i koje vi navodite kao razloge – zašto je potrebno da se, između ostalog, donesu i ovi zakoni, jer očigledno da nema dovoljno elemenata koji bi mogli da potvrde da se u Srbiji pravično sudi, da građani imaju pristup pravdi, da je ekonomično suđenje i da je efikasno. O tome govore neki egzaktni podaci. O tome govori 13.000 žalbi građana koje su podnete Ustavnom sudu, 17.000 žalbi koje su podnete Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, o tome govori činjenica da je za protekle dve godine 300% porastao broj građana koji su se obratili Evropskom sudu za ljudska prava, što dovoljno govori o tome šta ste vi u proteklih godinu i nešto dana uradili i u kojoj meri građani Srbije nemaju i dalje poverenja u srpsko pravosuđe. Pored ovih podataka, podsetila bih vas i na činjenicu da, recimo, 2012. godine, 18% manje imate rešenih predmeta u odnosu na 2011. godinu. Trend se nastavlja i za 2013. godinu, a u međuvremenu je 10% smanjen priliv novih predmeta. To dovoljno govori o efikasnosti pravosuđa, da ne govorim o ostalim načelima. Sada vi očekujete od nas podršku za ovaj set pravosudnih zakona, očekujete da podržimo sve ono što ste predložili. Kao razlog za to navodite da ste bili promišljeni, da ste bili efikasni u dosadašnjem vašem radu, jer se pretpostavlja da ste vratili oko 600 sudija, sada želite da promenite ovu mrežu sudova i tužilaštava, želite da promenite Zakon o uređenju sudova, Zakon o sudijama, Zakon o javnim tužiocima. Dakle, kada počnemo da analiziramo ove pojedinačne zakone, možemo da ustanovimo nekoliko konkretnih činjenica, kada se govori o Zakonu o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava. Ono što je i kroz ovu raspravu provejavalo i ono što je jasno na prvi pogled, to je da se radi o jednom, u pretežnoj meri političkom predlogu zakona. Kada je gospodin predsednik Odbora za pravosuđe, skupštinskog, govorio o sedištima sudova, on je između ostalog napomenuo da je primoran da govori o tome zbog izborne kampanje koja se očekuje, i građani iz mesta iz kog on dolazi očekuju da imaju i osnovni sud i očekuju sve one benefite koje građani očekuju od vlasti. Dakle, očigledno da se zaista očekuju skorašnji izbori i da je između ostalog i ovaj zakon u funkciji, pored svega, u toj nekoj budućoj izbornoj kampanji. Zašto je još moje mišljenje da je ovo ogroman vaš doprinos u politizaciji pravosuđa? Činjenica da ste vi promenili nadležnosti apelacionih sudova, i to Apelacionog suda u Novom Sadu i Apelacionog suda u Beogradu, tako što ste zamenili Šabac za Pančevo. Novi Sad dobija Šabac, a Beograd dobija Pančevo. Nije to geografija, gospodine ministre. Najmanji je ovde problem prostorna udaljenost Pančevo od Beograda i Pančeva od Novog Sada. Ovde je u stvari problem odnos ove vlasti prema autonomiji, odnos Beograda prema Novom Sadu. Dakle, očigledno je da i dalje postoji jedno elementarno nepoznavanje šta je to Pokrajina Vojvodina i apsolutno nepoznavanje činjenice da je Vojvodina sa svojim potencijalima zaista spremana da da svoj ogroman doprinos za modernizaciju Srbije. Na ovaj način, na koji vi veoma suptilno i perfidno negirate autonomiju Pokrajine Vojvodine, vi jasno šaljete poruku šta mogu Vojvođani da očekuju za ubuduće kada se razmišlja o autonomiji. Nema tu drugog razloga za ovo rešenje koje ste vi ponudili. Normalno da građani neće putovati u apelaciju da se sude, oni prosto apelaciju koriste kao jedan žalbeni sud. Nema tu benefita za građana kada vi na ovaj način napravite tu razmenu nadležnosti između jednog grada u Vojvodini sa drugim gradom koji se nalazi u centralnoj Srbiji. Drugi član koji je apsolutno dokaz za to što tvrdim da se ovde radi o jednom političkom zakonu je taj član 12, koji govori o osnivanju sudova i javnih tužilaštava nadležnih za teritoriju AP Kosovo i Metohija. Njihova sedišta i područja na kojima vrše nadležnost uređuju se posebnim zakonom i to je u redu.

U čemu se tu sastoji problem sa sprovođenjem? Radi se o iskrenosti. Radi se o tome da ste vi u obavezi da kažete istinu.

Unapred se izvinjavam ako se bilo ko našao uvređenim oko toga, ali prosto ste me vi ohrabrili kada ste govorili o tome da su postojala neka suluda rešenja. Ako vas predsedavajući nije upozorio da bi trebali, u smislu člana 116, između ostalog da vodite računa i o tome da li ćete sa tim terminom uvrediti nekoga, isto se nalazim prozvana i pozvana da vam kažem da ovde u ovom članu nedostaje istina i nedostaje jedna velika doza iskrenosti. Druga stvar koja je takođe problematična je povećanje broja osnovnih sudova. Vi kažete da te sudske jedinice nisu bile dobro rešenje, da ćete vi sada sa ovim vašim zakonom nešto bitnije promeniti. Vi ste udvostručili broj osnovnih sudova, a pri tome ćete umesto te 102 sudske jedinice, pored nekih sudskih jedinica koje ste ostavili, osnovati i te neke prijemne privremene kancelarije, navodno do početka rada javnih beležnika. Faktički ćete imati veći broj osnovnih sudova, a tamo gde nemate osnovne sudove ostaće vam sudske jedinice, pa kako god ih nazivali, u stvari to je to. Dakle, toliko o efikasnosti, toliko o ekonomičnosti, pre svega, koja vam je bila glavni razlog kada ste govorili o potrebi da se promeni broj osnovnih sudova na uštrb tih sudskih jedinica. Postoji problem u Srbiji kada neko ko smatra da onaj drugi ne govori istinu ne može jasno i glasno da kaže da laže, zato što je taj termin po mišljenju mnogih, a to i gospodin predsedavajući vrlo dobro zna, uvredljiv, bez obzira što konkretizuje činjenicu da neko ne govori istinu. Dakle, laž ne može da se ulepša. Ne možemo eufemizmom da pokrivamo laž. To vam je isto kao kada se vi, recimo, u nekom sudu obratite jednom pravosnažno osuđenom za atentat na premijera ove države i kažete mu da je ubica, vi dobijete opomenu od strane predsedavajućeg, odnosno sudije, koji kaže da je to uvredljivo po ubicu. Ne, ubica je ubica. On je pravosnažno osuđen i nema tu eufemizma kada se govori o tako ozbiljnom krivičnom delu i činu. To su neke nijanse koje samo govore o tome koliko je potrebno da se malo drugačije ta politika koja je već prihvaćena kao svoja ujedno i realizuje. Kada govorimo o Zakonu o uređenju sudova, tu bismo mogli posebno da istaknemo nekoliko ključnih stvari, bar po mom mišljenju. Odmah da krenemo od člana 1, gde vi uticaj na sudski postupak ograničavate na nedolično javno istupanje kojim se utiče na tok i ishod sudskog postupka. Naglasak vam je na nedoličnom javnom istupanju. Gospodine ministre, svako istupanje koje je usmereno ka uticaju na tok i ishod sudskog postupka je nedolično. Vi to ne morate da pojačavate i ne morate da dokazujete svoju iskrenost, svoju opredeljenost da promenite stanje u srpskom pravosuđu time što ćete dodati samo jedan termin više kada govorite o uticajima na sudski postupak. Kada čitate član 1. morate se podsetiti kako je to izgledalo kada se pokrenula priča oko toga da li predsednik Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ovog parlamenta vrši uticaj na sudiju u nekom krivičnom predmetu. Dakle, to je problem kada vam tako jedna značajna ličnost, u smislu značaja funkcije koju ima u ovom parlamentu, postupa protivno svim načelima pravičnog, pravednog suđenja u Srbiji. Zaista me čudi, kada se fokusirate na saradnju sudova i državnih organa i podvlačite koliko je to potrebno i kako vi to terminološki promeniti. Dakle, to je još jedna promena više tehničke prirode koja neće u nekoj značajnijoj meri promeniti stanje u srpskom pravosuđu. Međutim, ono što će u značajnoj meri promeniti ceo taj sistem suđenja u Srbiji to su vaše preporuke da se, u stvari, načelni pravni stavovi ukinu kao takvi, pozivajući se pri tom na Ustav i ono što Ustav predviđa. Govorite o ujednačenoj pravnoj praksi. Vi prosto nećete moći da ujednačite pravnu praksu ako ne budete imali te načelne pravne stavove i oni su toliko bitni da biste imali taj jedinstven pravni sistem, jedinstveni pravni prostor i sve ono za šta se vi zalažete, a i malopre ste govorili o tome. Interesantno je to da pored svih tih nekih tehničkih izmena i skoro nebitnih izmena vi, u stvari, u ovom članu 70. stav 3. i 4. Zakona o uređenju sudova prosto propuštate da uradite neke bitne izmene u smislu onemogućavanja izvršne vlasti da utiče na sudsku, pa cela ta vaša izmena, recimo kada se govori o vašoj nadležnosti, u pogledu na pravosuđe sastoji se u održavanju objekata i opreme. Dakle, ostajete pri tome da je potrebno da pratite rad sudova. Dozvolićete, to je možda preširoka definicija praćenja rada sudova, šta se sve tu može podvesti, zato što vi pored toga govorite i o prikupljanju statističkih i drugih podataka u radu sudova, davanju saglasnosti na pravilnik itd. ali ovo praćenje rada sudova ostaje vam veoma nedefinisano. Kada govorimo o Zakonu o sudijama, ne možemo prosto da izbegnemo istupanje sada već predsednika Vrhovnog kasacionog suda koji je javno pozvao sve sudije Visokog saveta sudstva i tužioce odnosno predstavnike Državnog veća tužilaca… (Predsedavajući: Vreme vam je isteklo.) Izvinjavam se, samo da završim rečenicu. Dakle, to je problem kada vam predsednik Vrhovnog kasacionog suda nađe za shodno da utiče time što traži smenu odnosno ostavku sudija i tužilaca makar iz moralnih razloga. Izvolite. Zahvaljujem uvaženi predsedavajući. Dame i gospodo narodni poslanici, složio bih se sa nečim što je moja prethodnica izgovorila, a to je da je naročito u prethodnih nekoliko minuta izrečen veliki broj neistina i to materijalnih neistina. Nije isto kada kažete da se pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu nalazi oko 17.000 prestavki iz Republike Srbije a dozvolićete u Ministarstvu pravde i državne uprave postoji sektor za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu. Malopre sam dobio informaciju, pošto se ona nažalost iz dana u dan menja, da je taj broj nešto manji od 12.000. To je užasno veliki broj, ali nije isto 17 i 12. Nije isto kada nešto povećate za 50% i onda to izreknete pred stotinama hiljada ili milionima gledalaca i kažete da je to rezultat rada nekoga ko jedan resor vodi 15 meseci. Daleko od toga. Nažalost, mi smo u samom vrhu zemalja članica Saveta Evrope, kojima broj prestavki iz dana raste. Ali, ono zbog čega sam srećan jeste što jedan od zakona koji predlažemo da se izmeni i dopuni daje jedan vid efikasnijeg mehanizma za promenu te izuzetno loše statistike. To je jedan od parametara lošeg stanje u kojem se naše pravosuđe nalazi, ne godinu, ne dve, ne pet, već mnogo više godina. Podsetiću, da je najveći broj prestavki izazvan nepravilnostima u privatizaciji društvenih preduzeća, neisplatom ratnih dnevnica, slučajem penzionera. To je sve završilo na sudu. Sudovi nisu imali kapaciteta da iznesu te postupke do graja. Građani su se obratili Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu i zato je taj broj prestavki toliki koliki jeste. Složićemo se i 17.000 i 12.000 je izuzetno mnogo. Problem je veoma ozbiljan. Pokazali smo i volju i spremnost i sada i način kako da se rešava taj problem. Dakle, nešto smo preduzeli. Da li je to dovoljno? Dopustite da počnemo to da sprovodimo, pa da vidimo kako će to biti. Da, ustavnih žalbi od 2010. godine do danas. Ustavni sud je prvi put za svojih pedeset godina postojanja dobio i adekvatne smeštajne kapacitet. Kada sam u jednom razgovoru sa nekima od sudija pitao zašto je to toliko visok broj. Rekli su mi – nemamo prostora. Dakle, predviđeno u budžetu, predviđeno i sistematizacijom i kadrovskim planom da se zaposle saradnici koji će raditi u postupku pripreme za rešavanje tih ustavnih žalbi, ali jednostavno u staroj zgradi nisu imali elementarne uslove za rad. Sad su ih dobili. Uveren sam da će kroz ovaj mehanizam koji se predviđa da počne da se primenjuje, kroz povećane, odnosno poboljšane smeštajne kapacitete koje će im omogućiti kadrovsko pojačanje u radu, se učiniti dosta na rešavanju ovih problema. Ali, je vrlo ne fer očekivati da se čarobnim štapićem to promeni. Nisam bio neko ko je obećavao čarobni štapić i koji je govorio – ovo će se uraditi za godinu dana. Videli smo kako se završi pokušaj kada u pravosuđu hoćete nešto da promenite za godinu dana. Izuzetno kompleksan složen sistem. Sistem u kojem su i neki od narodnih poslanika neposredno radili, neki posredno. Vrlo dobro znate da je izuzetno teško za kratko vreme uspešno radikalno menjati stvari u pravosuđu, u jednom izuzetno osetljivom sistemu. Znate u razgovorima sa našim evropskim partnerima često sam čuo da je glavna promena koja se zahteva promena u svesti i mentalitetu ljudi. Ali, za takvu promenu je potrebno zaista mnogo vremena. To je bio recimo jedna od najvećih problema u jednoj Italiji kada je trebalo uvesti ocenjivanje rada sudija i kada su im uveli norme. Izuzetno veliki problem. Rečeno je malopre, radi se o političkom predlogu zakona. Ne znam šta je tu sporno, pa ovo je jedan od par ekselans političkih predloga zakona. Rečena je jedna stvar koja je meni zasmetala. Verujem da nije bila zlonamerna, ali ću zbog građana, zbog narodnih poslanika naravno, pročitati da zaista vide. Dakle, identifikovali smo zajedno nešto, a to što smo zajedno identifikovali zove se - elementarno nepoznavanje šta je to autonomija Vojvodine. Elementarno poznavanje šta je autonomija Vojvodine je koncentrisano u članu 183. Ustava Republike Srbije. Ustav vrlo jasno kaže: „Autonomne pokrajine u skladu sa Ustavom i svojim statutom uređuju nadležnost, izbor, organizaciju, rad organa i službi koje osnivaju. Autonomne pokrajine, u skladu sa zakonom, uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti (1) prostornog planiranja i razvoja, (2) poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, lova, ribolova, turizma, ugostiteljstva, banja i lečilišta, zaštite životne sredine, industrije i zanatstva, drumskog, rečnog i železničkog saobraćaja i uređivanja puteva, priređivanje sajmova i drugih privrednih manifestacija, (3) prosvete, sporta, kulture, zdravstvene i socijalne zaštite, javnog informisanja na pokrajinskom nivou. Autonomne pokrajine se staraju o ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava u skladu sa zakonom. Utvrđuju simbole pokrajine i način njihovog korišćenja. Upravljaju pokrajinskom imovinom na način predviđen zakonom. U skladu sa Ustavom i zakonom imaju izvorne prihode, obezbeđuju sredstva jedinicama lokalne samouprave za obavljanje poverenih poslova. Donose svoj budžet i završni račun“ Možda ja imam neku drugu verziju Ustava, ali ja ovde nigde ne vidim pravosuđe. Mešanje nadležnosti u oblasti pravosuđa, sa nadležnostima autonomne pokrajine, jeste elementarno nepoznavanje toga šta je autonomija Vojvodine. Što malopre rekoh, kao pravni istoričar, ja sam i sam neko ko misli da ta autonomija u nekim stvarima i te kako ima smisla. Ona je bila i ostala rezultat višedecenijske, pa i viševekovne borbe srpskog naroda nekada u južnoj Ugarskoj da se izbori za svoju autonomiju. Ono našta sam ponosan jeste činjenica da su Srbi, boreći se za tu autonomiju, borili se i za prava drugih svojih komšija, prijatelja, koji nisu bili iste nacionalnosti, iste vere ili jezika kao i oni. Ponosan sam na činjenicu što su upravo iz toga kraja došli u jednom trenutku najučeniji i najveći srpski pravnici, ali nisam pobornik politizacije i svođenja pitanja autonomije na neka dnevno-politička pitanja, ili pitanja političke ideje za koju se neko zalaže. Autonomija je ustavna kategorija, vrlo je jasno omeđena i mislim da toga i treba da se držimo. Rekli ste, odnosno rečeno je da ovo neće dovesti do racionalizacije u troškovima. Ja tvrdim da hoće, naročito kada se ima u vidu koliko je novca zaista rasipano na neracionalno organizovano pravosuđe. Ako vam kažem da imate u ovom trenutku službenike, ne pričam o nosiocima pravosudnih funkcija, pričam o službenicima, koji rade u sudu u Pirotu, a putuju iz Kuršumlije svakog dana, to je primer ekstremnog rasipanja novca. Ako vam kažem da je u Osnovnom sudu u Nišu pre više od tri godine, na putne troškove, troškove odvojenog života i sve prinadležnosti koje su isplaćivane sudijama Osnovnog suda, a ne žive u Nišu, toliko novca, da je mogao da funkcioniše u punom kapacitetu, još jedan osnovni sud, onda je to dokaz da su se sredstva neracionalno trošila. Ako imamo u vidu da je počela primena novog Zakonika o krivičnom postupku koji uvodi tužilačku istragu, a da se u sudskim jedinicama sudila samo građanska materija, da nemate tužilaca koji mogu da sprovode istragu, onda je ovo racionalnije rešenje. Prijemne kancelarije, navedene su u prelaznim i završnim odredbama i vrlo jasno, postojaće dok se ne uspostavi kancelarija javnog beležnika. Nije isto što i troškovi rada sudske jedinice. Kada govorimo o predloženim izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, Zakona o javnom tužilaštvu, koristim priliku da navedem da su oni rezultat rada radnih grupa koje su bile isključivo sačinjene od renomiranih nosilaca pravosudnih funkcija, uglednih profesora pravnih fakulteta, advokata. Mi smo uvažavali, dodajem, njihovi predlozi su bili znatno veće izmene, a opredeljenje Ministarstva pravde i državne uprave jeste da u izmene treba ići korak po korak, dobro pratiti svaku sprovedenu izmenu, analizirati je i ići dalje. Pomenuti član 70. koji govori o nadležnosti oblasti sudske uprave, kada bi se rukovodio ličnim razlozima, ovog momenta bih se odrekao svih nadležnosti koje su tu pobrojane kao nadležnosti ministarstva i rekao Državnom veću, izvolite, hoćete vi da sednete da pregovarate sa 13.500 zaposlenih u sudstvu i tužilaštvu, što je trebalo uzgred zakonom iz 2008. godine da bude prebačeno u nadležnost ovih tela. Problem je nastao u tome što se pre četiri godine u donošenje ovako bitnih izmena, u dotadašnje stanje u pravosuđu, ušlo potpuno nespremno i nespretno, na takav način da Državno veće tužilaca i VSS kadrovskim kapacitetima koje imaju, apsolutno nisu mogli da odgovore na poslove i nadležnosti koje su im dodeljene, što je dalo svoje rezultate, veoma loše.

Recimo, rezultati njihovog finansijskog poslovanja od 1. januara 2012. godine su poražavajući. Samom Strategijom o kojoj smo ovde raspravljali, a koju je Narodna skupština usvojila, definisano je da se priroda posla i rada Ministarstva pravde, nadležnog za poslove pravosuđa, u dobroj meri menja i to je tendencija koja prati zahteve i EU kada je u pitanju proces integracija. Mi tu kao pravnici možemo da imamo različita gledišta. Ja sam kao pravnik bio približniji gledištu da to ne treba menjati.

I dan danas kada građanin izađe, nezadovoljan iz suda, on će drvlje i kamenje, ne po sudiji, ne po nekom VSS ili Državnom veću, nego po Ministarstvu i ministru. Videli biste po broju predstavki koje zaista dolaze u Ministarstvo.

Nemojte nepripremljenima da im dajemo nešto, pa da imamo situaciju, kao što smo recimo imali od 1. januara 2012. do 1. januara 2013. godine, kada je zbog nestručnog finansijskog poslovanja Visokog saveta sudstva napravljena docnja od preko milijardu dinara, kada nijedna jedina finansijska kontrola nije otišla ni u jedan jedini sud u Srbiji, kada smo imali sudove u kojima su sve sudije dobijale naknade za pripravnost 562 sata mesečno, svaki ponaosob, pa su potrošili svoj budžet mnogo pre kraja budžetske godine. Onda je neko smislio, zaista se pitam koji je to blistavi um smislio da nabavka spajalica u sudu može da utiče na nezavisnost suda, ili nabavka papira za štampanje. Meni je to suludo. Da li sudija treba da bude nezavistan? Da. U svom slobodnom sudijskom uverenju, kada donosi presudu. To je nešto što je prisutno svugde u civilizovanom svetu. Recimo, ne znam kako promiče onima koji se pozivaju na Evropu, ne govorim ni o kome lično, ali da pogledamo statistiku, koja su najefikasnija pravosuđa Evrope? Po SEPEŽ izveštaju najefikasnije pravosuđe jeste, pravosuđe Austrije i pravosuđe Češke. I u jednoj i u drugoj državi sudije imenuje ministar pravde, I u Nemačkoj takođe, a mi smo negde svoj ustavno-pravni sistem u oblasti pravosuđa decenijama unazad se trudili da koncipiramo na mešavini francuskog i nemačkog modela. Sada Unija od nas zahteva da uradimo ono što su uradile i druge države, koje su u poslednjem talasu ušle u članstvo u EU. Možemo o tome da raspravljamo, da li je to dobro, da li nije, Ali, kao država zacrtali smo, vidimo neku budućnost politički ove zemlje u evropskim integracijama, od nas se to zahteva. To su ispunile druge zemlje iz našeg okruženja, neke manje, neke više uspešno, za nas su kriterijumi najstrožiji i to moramo da radimo. Navodno sam citiran da nemam nikakvu nameru da reformišem pravosuđe. Nije tačno. Šta to konkretno znači? Postoje organizacioni zakoni koji su u pravnom prometu i primenjuju se. Da smo išli u reformu reforme, svi zakoni bi, neke izmene i dopune, nego u potpunosti bili menjani. Mi to nismo radili. Identifikuju se problemi tamo gde postoje. Sada, koliko god puta da se pročitaju i pogledaju, vi kada pročitate, uveren sam da onaj ko hoće objektivno da posmatra i sada kad uzmete i predložene tekstove pročitate, tamo gde ste i mislili da je dobro nešto, eventualno padne vam na pamet da biste nešto dodali, nešto oduzeli, nešto promenili, nešto dopunili, mislite da je to normalno? Izvinjavam se što sam uzeo ovoliko vremena, ali mislim da kada nešto kritikujemo, da treba da to činimo utemeljeno, ako pominjemo brojke da te brojke budu tačne i ako imamo problem, da vidimo kako problem da rešimo. Izuzetno sam zadovoljan kako sam sada nailazio na jednu izuzetnu saradnju narodnih poslanika u Narodnoj skupštini koji su bili konstruktivni za ovih prethodnih više od godinu dana, često znali da predložene zakonske predloge, da predložene izmene i dopune zakona upotpune i da ih poboljšaju i daju im jedan novi kvalitet. Uveren sam da će tako biti i ovog puta. Zahvaljujem.

Članovi 27. i 107. Bilo je 20 minuta, na dvadeset minuta nemam primedbu, fer je da se tako razgovara, ali barem jedan minut o onome o čemu je govorio ministar Selaković je bila ozbiljna povreda Poslovnika, niste reagovali, dozvolite mi da obrazložim. Dakle, dopustili ste ministru da kaže da narodni poslanici, u ovom konkretnom slučaju moja koleginica Judita Popović, elementarno ne poznaje Ustav i elementarno ne zna šta je autonomija. Dakle, ako je to merilo i ako je autonomija isključivo ono što piše u sadašnjem Ustavu, onda ispred ministra treba da piše Hans Kelsen, a ne Nikola Selaković, ali nije to tema. Recite mi, gospodine Selakoviću, čemu ta vrsta neiskrenosti? Da li sme u Skupštini da se priča o tome šta treba da bude autonomija ili sme samo o onome što piše u Ustavu da je autonomija?

Nemojte, ja zato što poštujem Poslovnik, a vi ga kršite i zato nas dvoje ne možemo da nađemo zajedničku reč. Reklamirali ste povredu Poslovnika, a sada se obraćate ministru, izvinite molim vas, kako onda nas dvoje da nađemo zajedničku reč? Ne može. Gde u Ustavu Republike Srbije postoji ovlašćenje da se organizacija o uređenju sudova na Kosovu donosi poseban zakon? Odgovorite mi onda vi. Gospodine Đuriću, ja ovde nisam da vama odgovaram, nego sam da vodim Skupštinu, sednicu ovu, niti sam za to zadužen. Nemojte molim vas da budete nepristojni, pokušavam stvarno da budem tolerantan, a vi jednostavno sada celo vreme koristite i prebacujete lopticu na mene. Jedna rečenica. Prekršili ste Poslovnik, sada ste mi rekli da sam nepristojan. Ja ne mislim, dobro, može da se kaže da je nepristojan, ali nemojte onda kažnjavati poslanike kada upotrebe neku sličnu reč, samo uspostavite pravilo. Rekli ste pre 20 sekundi da sam nepristojan. Uopšte ne poričem da to nisam rekao, ali ste me vi izazvali svojim ponašanjem. Ne znam, nemam načina na koji način to da vam kažem, jednostavno. Ako sam vas sa tim uvredio, ja sam spreman da se izvinim zbog toga. Znači, nije bila moja namera da vas uvredim, nego jednostavno nisam našao bolju reč kako da vam to kažem.

Judita Popović, replika. Hvala vam gospodine predsedavajući. Gospodine ministre, ja zaista ne želim da licitiram sa vama oko brojki, 13.000, 17.000, 12.000, potpuno nebitno. Ja sam vam samo iznosila podatke za poslednje dve godine, gospodine ministre i nemojte izgubiti iz vida da ova država već sada ima obavezu plaćanja 1.600.000 evra svim onim žaliocima Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu protiv države Srbije. Dakle, to jeslika i prilika srpskog pravosuđa, između ostalog i onog pravosuđa za koje ste vi preuzeli odgovornost pre otprilike godinu i nešto dana. Gospodine ministre, nerešavanje sistemskih problema u pravosuđu, proizvodi ove posledice, a Srbija se po broju žalbi Evropskom sudu za ljudska prava nalazi na četvrtom mestu iza Rusije, Turske i Albanije. Mislim da je to dovoljno. Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, određujem redovnu pauzu u trajanju od jednog sata.